Evo poštovane kolegice i kolege, stanka je završila.

Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje?

zastupnice, poštovani saborski zastupnici pred nama je, pred vama Prijedlog Zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu. Trenutno je na snazi Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu Narodne novine broj 81/13 i 115/18. U izmjenu postojećeg zakona krenulo se s ciljem usklađivanja njegovih odredbi s odredbama novog Zakona o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrane za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja usvojenog u svibnju 2021. godina, a nastavno na ustrojavanje Državnog inspektorata. Tako je uz Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo zdravstva, Državni inspektorat u okviru ovog zakona novo nadležno tijelo u području provedbe politika sigurnosti higijene hrane odnosno nadležno tijelo u provođenju službenih kontrola. Ovim se zakonom usklađuje nadležnost za provođenje službenih kontrola i preraspodjela određenih zadaća nadležnih tijela s odredbama novog Zakona o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja. U prvom redu to su odnosi, to se odnosi na obvezu evidentiranja subjekata u poslovanju s hranom neživotinjskog podrijetla koje je iz nadležnosti Ministarstva zdravstva dano u nadležnost Državnom inspektoratu RH. Novi zakon prvenstveno je zakon kojim se osigurava provedba europskog zakonodavstva kroz zakonodavstvo RH i to kroz osiguravanja provedbe ukupno 10 uredbi i prenošenja u pravni poredak RH jedne direktive. Na ovaj način osigurana je i provedba europskog zakonodavstva koje je stupilo na snagu nakon što je 2013. godine usvojen trenutno važeći Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu. Riječ je o propisivanju procedure za postupanje u odnosu na uspostavu mjera za ublažavanje učinaka i razine referentnih vrijednosti radi smanjenja prisutnosti akrilamida u hrani, a što je obveza za subjekte u poslovanju hranom koji proizvode hranu rizičnu u pogledu akrilamida. Ovim se zakonom utvrđuju obveze subjekata u poslovanju s hranom u pogledu mikrobioloških kriterija kojima mora udovoljavati hrana koju proizvode i stavljaju na tržište kao i postupci u slučaju kada se dokaže odstupanje od propisanih mikrobioloških kriterija. Dodatno, postojala je i potreba da se ovim zakonom dodatno razrade odredbe koje propisuju postupak brisanja registriranih i odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla kao i objekata odobrenih za proizvodnju klica. U odredbe novog zakona uključeno je i područje praćenja rezidua u hrani životinjskog podrijetla te prekršajne odredbe za iste koje do sada bilo u okviru Zakona o veterinarstvu. A te iste odredbe u Zakonu o veterinarstvu bit će stavljene van snage danom stupanja na snagu ovog zakona. Na ovaj način osigurana je cjelovitost zakonodavstva u području sigurnosti i higijene hrane. Također, ovim se zakonom osigurava zakonska osnova za donošenje nacionalnih propisa u području higijene hrane. Primjerice donošenje pravila za izravnu opskrbu malim količinama primarnih proizvoda proizvedenih na vlastitim gospodarstvima ili utvrđivanjem mjera prilagodbe zahtjevima određenih uredbi i području hrane životinjskog podrijetla. Nadalje, ovim se zakonom osigurava zakonska osnova za izradu i provođenje godišnjeg plana praćenja hrane životinjskog podrijetla, državnog plana monitoringa rezidua u proizvodima životinjskog podrijetla koji su namijenjeni ljudskoj prehrani. Zatim programa državnog monitoringa za praćenje antimikrobne rezistencije u životinja i u hrani životinjskog podrijetla te plana praćenja kakvoće mora i školjkaša na proizvodnim područjima i područjima za ponovno polaganje živih školjkaša. Cilj je provedbom navedenih planova odnosno programa osigurati da se na tržište RH i nadalje stavlja sigurna i zdravstveno ispravna hrana životinjskog podrijetla. Dodatno, provedba navedenih planova je preduvjet za nesmetan nastavak prometa odnosno trgovine hranom životinjskog podrijetla unutar država članica EU. Za provedbu ovog Zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u državnom proračunu. Slijedom navedenog, danas u raspravi imamo nacrt Prijedloga Zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu kojima se dodatno ojačalo i objedinilo politiku sigurnosti i higijene hrane u RH te osiguralo da potrošači i nadalje konzumiraju sigurnu i zdravstveno ispravnu hranu životinjskog i biljnog podrijetla. Poštovani gospodine predsjedniče hrvatskog, potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane dame i gospodo saborski zastupnici pozivam vas na razmatranje ovog teksta prijedloga Zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu i vjerujem da će kvalitetna rasprava dodatno doprinijeti boljem razumijevanju i usvajanju predloženog teksta.

Hvala lijepa potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, pred nama je još jedan zakon koji predstavlja usklađivanje sa zakonodavstvom EU. Radi se o kako ste rekli o 10 uredbi koje vrlo točno i vrlo precizno definiraju vrlo specifična područja koja se tiču upravo područja o kojem govori ovaj zakon, a tiču se zapravo higijene hrane odnosno mikrobiološke ispravnosti. A zapravo kroz sve faze proizvodnje hrane počevši znači od samog, od same proizvodnje do skladištenja, čuvanja i svega onog drugoga što prati proces hrane. Mogu evo samo iskazati kroz ovaj zadovoljstvo jer prošli tjedan smo donijeli Zakon o prehrambenim aditivima, aromama i enzimima.

Hvala lijepo. Dakle, to nam je osnovni cilj da zdravstveno ispravna hrana da li biljno da li životinjskog podrijetla dođe na stolove naših sugrađana. Poštovani državni tajniče, složit ćemo se da je cilj stavljanje na tržište zdravstveno ispravne hrane, dakle udovoljavanje svim zahtjevima za higijenu hrane.

Dakle, mali proizvođači kad to sve to skupa čitaju onda ispadnu zbunjeni. Kako ćete vi njima nakon svih ovih zakona i pravilnika koji se još ovaj najavljuju da će se izmijeniti pružiti dostatne informacije da ih praktički na neki način ohrabrite da se snađu cijeloj toj šumi zakona. Pogotovo sad u ovim uvjetima kad nismo samodostatni u proizvodnji hrane i kad nam prijeti nestašica hrane. Hvala lijepo, naravno da nastojimo da te procedure budu što jednostavnije i što dostupnije odnosno da našim sugrađanima i korisnicima, ali isto tako i proizvođačima hrane budu, budu jasni i razumljivi. Ponekad se to čini da nije razumljivo međutim svi oni koji se bave proizvodnjom znaju koje procedure, koje zakone trebaju poštovati kako bi dakle udovoljili svim tim zadanim, zadanim kriterijima. Poštovani državni tajniče u izvješću Odbora za poljoprivredu između ostaloga u raspravi je istaknuto da je u RH postavljeni visoki kriterij vezano uz sigurnost hrane koji se ne primjenjuje u drugim državama članicama, a što je rezultiralo i gašenje velikog broja malih klaonica i povećao troškove proizvođačima. Nisam član ovoga Odbora za poljoprivredu ali ovo je bilo istaknuto u raspravi pa molim vas da li je to stvarno istina da se u Hrvatskoj primjenjuju visoki kriteriji koji nisu u drugim zemljama i ako jeste zbog čega jeste. Dakle, mi svakako smo u ovom trenutku izradi novog pravilnika što se tiče malih odnosno fleksibilnih klaonica međutim to ne znači svakako da ćemo one stečene kriterije koliko god to netko nazvao da su prestrogi, radi se o hrani, radi se o hrani životinjskog podrijetla koju svakako mora zadovoljiti određene kriterije kako bi sigurna završila kao, kao hrana odnosno na stolovima naših, naših sugrađana. Stoga možda djelomično se možemo složiti da su kriteriji strogi međutim radi se o hrani još jednom napominjem i oni kao takvi moraju biti strogi. Uspoređujemo sa zakonodavstvom drugih država članica EU i nastojimo naravno biti na usluzi našim, našim proizvođačima. Zahvaljujem. Vezano uz ovo što ste nam sve lijepo pojasnili jedino je što možemo zaključiti kako je ovo još jedno u nizu kašnjenja Ministarstva poljoprivrede. Ne mogu se oteti dojmu da i ovaj zakon kasni 3 godine s usklađenjem. Zašto to tvrdim? Naime, 2019. godine osnovan je Državni inspektora. Danas je ožujak 2022. i tek sada se zakon usklađuje sa Državnim inspektoratom. Sami navodite, citiram, da je Državni inspektorat državna upravna organizacija koja obavlja inspekcijske poslove na području RH i postoji potreba da se određeni dio aktivnosti i postupanja nadležnih tijela dodatno ustroji novim prijedlogom zakona. Vrlo bitan informacija s kojom se kasni ni više ni manje nego 3 godine. Klub SDP-a je cijelu prošlu godinu upozoravao je na značajno kašnjenje usklađivanje propisa iz područja sigurnosti hrane, a s ovim je to i službeno potvrđeno. I ne samo to, do sada još uvijek nisu jasno propisane nadležnosti između institucija. Poštovana saborska zastupnice ne smatramo da kasnimo s donošenjem zakona, a ono šta je najbitnije da kontrole na terenu nestaju, one se i dalje provode i to je jedina garancija ovog što smo već nekoliko puta napomenuli a to je da sigurno zdravstveno ispravna hrana stiže na stolove naših potrošača. Poštovani tajniče, prvo lijepi pozdrav. Lijepo ste nam objasnili to sve skupa napravili u uvodu, međutim uvijek imamo puno upitnika kad se donose takvi zakoni koji se usklađuju sa direktivama i imamo opet jedan problem. Naime, mi ćemo sad donijeti zakon, a nakon toga će ministar morati propisati cijeli niz pravilnika da bi se taj zakon mogao provoditi. Između ostaloga imamo ovdje u članku 5. kaže da će ministar donijeti pravilnik o nacionalnim pravilima izravne opskrbe krajnjeg potrošača u malim količinama primarnih proizvoda. Što to znači financijski za tog malog proizvođača mi sada ne znamo, mi ćemo taj zakon izglasati, a što će kasnije biti u pravilniku nemamo pojma. Isto tako piše unutra da će se i hrana životinjskog porijekla trebati drugačije označavati. Što to znači za malog proizvođača? Da li ćete vi napraviti neku instituciju koja će omogućiti da tamo napravi nekakav inspekcijski nadzor ili pregled i da nakon toga tu hranu označi drugačije. To je veliki problem za male proizvođače. Poštovani saborski zastupniče što se tiče kontrole, kontrolu vrši od ove godine, dakle Državni inspektorat. … [[Upadica sa strane, ne razumije se.]] Što se tiče označavanja, što se tiče označavanja znači to nam je jedini put da znamo s obzirom da se radi o hrani, odnosno pogotovo hrani životinjskog podrijetla da utvrdimo njezin tijek, odnosno u svakom trenutku da možemo ako dođe do nekakvog incidenta da se može utvrditi porijeklo, odnosno ishodište te hrane i da na takav način se eventualno povuče po potrebi. Poštovani državni tajniče, dakle naši poljoprivrednici često sa čežnjom gledaju, primjere malih sirana ili malih obiteljskih klaonica u Austriji ili u Sloveniji gdje se prerada mesa ili mlijeka radi doslovce u šupi iza staje ili iza kuće. Čini se da smo ipak išli sve ovo vrijeme na kvalitetu, a izgubili smo kvantitetu.

Kao što sam rekao već, znači u tijeku je izrada novog pravilnika sa kojim će se relativno relaksirati određene mjere, odnosno omogućit će se te fleksibilne male klaonice. Isto tako uskoro će biti objavljen i natječaj iz programa ruralnog razvoja pomoću kojeg će se, znači moći poljoprivrednici, odnosno stočari prijavljivati i aplicirati na tu mjeru za izgradnju mini fleksibilnih klaonica kako bi određeni broj uvjetnih grla mogli tjedno obrađivati na tim svojim domaćinstvima. Hvala lijepo državni tajniče, ravnateljice Veterinarske uprave. Kad govorimo o hrani poglavito životinjskog porijekla, onda doista tradicionalne vrijednosti koje smo imali u našim selima mi ovim zakonodavstvom nespremni u biti ubijamo tradicionalni uzgoj hrane. Uništava se domaća proizvodnja, a još jedna tema je vrlo bitna.

Ta stoka katastrofalna situacija, ali Državni inspektorat kaže da je stoka ta u odličnome stanju [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] jer se tu radi o … [[Govornik se ne razumije.]] ili o čemu? Nedavno smo imali na tu temu kod nas u ministarstvu sastanak i upućeni ste, dakle u sve potrebno što treba pokrenuti, odnosno pokrenute su određene aktivnosti kako bi se riješio problem ne samo napuštenih životinja u gradu Sinju, odnosno neadekvatno i ne uvjetno držanih nego i na području cijele Republike Hrvatske. I posljednja replika poštovana Marijana Petir. Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče. Mi sada u naš zakon prenosimo u stvari odredbe deset uredbi i jedne direktive. I pokazalo se i kroz izvješće Europskog revizorskog suda da ta pravila jesu ako tako možemo reći najjača na svijetu, ali da ipak tu ima određenih nedoumica, teškog praćenja posebno od strane država članica tih velikih zahtjeva i da postoje određeni propusni mehanizmi kad je riječ o uvozu proizvoda iz trećih država. One su potekle iz sezama koji je uvezen iz Indije. Mene zanima imate li vi bilo kakva saznanja hoće li se u tom segmentu kada je riječ o kontroli uvoza iz trećih zemalja uvesti ipak nulta tolerancija, jer vidimo da se to nekako korigira obzirom i na količinu pesticida i kemikalija koje su dozvoljene sukladno tim pravilima tih država no mislim da bi se oni trebali prilagoditi [[Upadica: Vrijeme.]] europskim pravilima.

Ono što ste spomenuli pronalazak određenih zabranjenih supstanci u, u pekarskim proizvodima odnosno je u sezamu je isto tako dokaz da se te kontrole redovito provode i da dakle, nulta je tolerancija na zabranjene supstance. Isto tako možemo, svjedočimo praktički vrlo često od strane naše Agencije za poljoprivredu i hranu koja kontrolira taj dio i redovito izvještava javnost o povučenim, o povučenim proizvodima za ljudsku prehranu u kojima se dakle nađu ti zabranjeni, zabranjene supstance. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Izvolite, poštovana zastupnica Marijana Petir u ime predsjednice Odbora za poljoprivredu. Državni tajnice, ravnateljice, Odbor za poljoprivredu Hrvatskog sabora kao matično radno tijelo raspravljao je na svojoj 54. sjednici Prijedlog Zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu. Odbor je kroz svoju raspravu postavi određena pitanja predlagatelju na koja je predlagatelj dao adekvatne odgovore stoga je odbor nakon provedene rasprave većinom glasova 8 glasova za i 2 glasa suzdržana odlučio predložiti Hrvatskom saboru slijedeće zaključke. Prihvaća se Prijedlog Zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu.

Prvi prijavljeni je u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, poštovana zastupnica Vesna Vučemilović.

Hvala lijepa potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče, poštovana ravnateljice, kolegice i kolege, danas nam se nekako sve vrti oko poljoprivrednog zemljišta, hrane, interesantne teme vrlo bitne u ova krizna vremena. Ovaj Prijedlog Zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu prenosi 10 uredbi, 1 direktivu i jedna od promjena je usklađena podjela nadležnosti budući da je od 2019. ponovno osnovan Državni inspektorat pa su sada opet svi inspektori u jednoj instituciji. Već smo se navikli da kada je SDP na vlasti onda su oni po ministarstvima, kada dođe HDZ onda ih oni sve objedine na jedno mjesto u Državni inspektora. Navodno, barem tako kažu osnivanjem Državnog inspektorata RH za obavljanje inspekcijskih i drugih stručnih poslova te službenih kontrola na području veterinarstva, sigurnosti hrane, hrane za životnije i nusproizvoda životinjskog podrijetla određen je sektor za veterinarski nadzor i nadzor sigurnosti hrane i prema tome te aktivnosti sektora jednake su kao što je to dosada obavljala veterinarska inspekcija u okviru sustav sigurnosti hrane pa je onda to objedinjavanje i ustrojavanje relevantnih inspekcija u istom tijelu trebalo pružiti dodanu vrijednost, omogućiti zajednička djelovanja inspekcija u sustavu sigurnosti hrane prije svega veterinarske, sanitarne i fitosanitarne, ali i ostalih što je trebalo doprinijeti smanjenju administrativnog opterećenja subjekata u poslovanju s hranom. Je li to tako ili nije sudeći po komentarima u replikama čini mi se da i nismo pridonijeli tom smanjenju administrativnog opterećenja poglavito kod malih proizvođača. Sustav sigurnosti hrane je u biti vrlo multidisciplinaran, iziskuje blisku suradnju svih nadležnih i znanstvenostručnih tijela i upravljati sigurnošću hrane danas u ovom kompleksnom globalnom i promjenjivom, izrazito promjenjivom svijetu nije laka zadaća. Pritom uvijek moramo voditi računa da se na isti način tretiraju i uvoznici, ali isto tako i domaći proizvođači jer evo i u replikama su se komentirali određeni slučajevi kada smo iz uvoza dobili nekakve namirnice koje nisu bile u skladu sa dosta strogim propisima koje EU ima, pa onda, a s druge strane ove naše domaće proizvođače nekako nastojimo uklopiti u taj vrlo strog sustav sigurnosti hrane što može biti i ograničavajući čimbenik u njihovoj proizvodnji. Pa uvijek treba voditi računa da tu imamo mjeru i da na taj način sa vrlo visokim kriterijima ne kočimo i ne uništavamo domaću proizvodnju. EU je veliko zajedničko tržište i izložena je mnogim izazovima po pitanju sigurnosti hrane i zaštite potrošača. U cilju da se zaštite potrošači i njihovo zdravlje zadnjih 15 godina se donijelo niz propisa i uistinu postignuti su standardi koji su među najvišima kada su u pitanju standardi sigurnosti hrane u svijetu. Bez obzira i dalje se događaju incidenti pojedinačni, veći ili manji i kojim su zahvaćene pojedine zemlje članice. Sve se to još uvijek sporadično događa. Postojeći sustav na sreću, sustav brzog uzbunjivanja za hranu i za životinje se za sada pokazao dosta efikasan i mnogi sigurnosni rizici iz područja hrane su stavljeni pod nadzor, ali sjećamo se prije par godina je bio problem sa salmonelom u piletini, u puretini koja je dolazila iz zemalja članica jer podsjetit ću vas znači proizvod koji se u jednoj zemlji članici stavi na tržište u principu se može prodavati u bilo kojoj zemlji članici i ne podliježe dalje više tim nekim redovnim inspekcijskim kontrolama nego samo ovim sporadičnim koje nije loše što više primjenjivati jer vidimo da bilo je problema i oni će se i dalje događati. Kroz cijeli dokument provlače se načela HACCP sustava, što u principu i nije neka novost. HACCP sustav i načela HACCP-a su u primjeni već jako dugo, a velika većina poduzeća koja se bave proizvodnjom hrane imaju i druge norme i standarde poput norme ISO 22000 ili IFS-a ili nekih drugih specifičnih normi koje pojedinačna tržišta i države traže jer im je to uvjet da uopće budu prisutni na tim stranim tržištima. Nekako se u 21. stoljeću i podrazumijeva da je hrana koju kupujemo i konzumiramo sigurna, mikrobiološki ispravna, no naravno nije to baš uvijek tako i povlačenja hrane sa polica ima i to ne tako rijetko, vrlo često se pogotovo proizvodi koji imaju onu oznaku EKO jel koju obično proizvođači sami stavljaju, vrlo često koriste i imaju nekakve elemente i nekakve namirnice koje ugrožavaju sigurnost te hrane, tako da pojačan nadzor je definitivno poželjan. Ono što je ključno za sigurnost hrane je definitivno sljedivost koja je izuzetno važna. Pri tom moram naglasiti da bi trebalo voditi računa da proizvodi koji su uistinu proizvedeni u Hrvatskoj, a ne samo zapakirani u Hrvatskoj jedini imaju oznaku „proizvedeno u Hrvatskoj“ jer nama se često događa da se uvezu jabuke iz Poljske, pa se prepakiraju u one vrećice od ne znam 2-3 kile itd., pa se onda stavi neka oznaka da je to proizvedeno u Hrvatskoj, a u stvari je samo upakirano u Hrvatskoj. Znači ta sljedivost hrane, isto tako i hrane za životinje, životinja za proizvodnju hrane svake druge tvari koja je namijenjena ugradnji je uistinu izuzetno bitna i sve naše veće tvrtke to imaju, ali to je onaj princip koji je ključan kada je u pitanju sigurnost hrane. Određene prevare povezane sa hranom i namjerno kršenje propisa su uglavnom sa ciljem ostvarivanja ekonomske odnosno financijske dobiti, uključuju namjernu zamjenu, dodavanje, pogrešno predstavljanje hrane ili sastojaka hrane, pakiranja, označavanja podataka o proizvodu, lažne netočne izjave o proizvodu. Stoga je to jačanje nacionalne, učinkovitosti nacionalnih propisa, propisa EU o hrani i alata koji osiguravaju zaštitu zdravlja i života nešto što je nužno i što mora biti kontinuirani proces. Inače malo sam pogledala u pripremi za ovu raspravu i određena istraživanja koja HAPIH ovako dosta redovno radi, pa je interesantno da naši potrošači kada je u pitanju sigurnost hrane najmanje vjeruju upravo informacijama koje dobivaju u trgovačkim lancima. Nažalost, velika većina potrošača uopće ne čita deklaracije, od one trećine koja čita deklaracije redovno i povremeno u principu gledaju najviše informaciju koja je vezana za rok trajanja, a tek pola od te trećine je pogledalo i zemlju porijekla. Znači nekakva vrsta edukacije naših potrošača u ovom segmentu bi itekako bila poželjna i trebala bi se provoditi kontinuirano. Moram se još kratko samo osvrnuti i na situaciju u kojoj se trenutno nalazimo gdje se spominje čak i nestašica određenih proizvoda u segmentu hrane. U principu mislim da ne bi trebali, da bi svi trebali biti svjesni, svi mi koji u javnom prostoru dajemo izjave o ozbiljnosti situacije, ali isto tako i tih izjava koje ne bi trebale dodatno uznemiravati javnost i naše građane jer Hrvatska je samodostatna u većini tih osnovnih ratarskih kultura, ali nažalost u kategoriji mesa, mlijeka, voća, povrća nismo i često u principu smo prisiljeni uvoziti hranu koja je nažalost sumnjive kvalitete i još sumnjivijeg porijekla.

Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege.

Većina vas koji ovdje sjedite, možda i svi, su odrasli na mesu koje je na nekad tradicionalnim kolinjima se pripremalo, nitko nije od toga umro razbolio se, ukoliko je vođen minimalno računa o tome što se radi. I onda je krenula priča o najavi tih kolinja, do zabrane nije došlo ali svim zakonima koji su tu slijedili jednostavno su tradicionalna kolinja iščezli i danas je vrlo teško nabaviti meso da li se to radi o goveđem, svinjskom ili pilećem mesu od domaćih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koje je hranjeno sa puno manje razno raznih aditiva, antibiotika, poboljšivača okusa i ne znam kojih dodataka koji se dodaju kako bi ta vrsta stoke što brže napredovala i davala što veću količinu proizvoda u što kraćem vremenu. Prije jedno 15-ak godina bio sam u Austriji maltene u centru se nalazila staja sustav krava, tele, 2 godine stara staja je bila, pod istim krovom, a tada je bio gospodin Brstilo glavni državni inspektor, strah i trepet svih onih koji su spadali pod njegovu inspekciju, tada pod tim krovom te staje je bila mini klaonica. Znači pod istim krovom, jedan kontejner koji je bio preuređen za to. Vlasnik koji je vršio klanje svoje stoke meso je prodavao u Lidlu, Sparu i na svom skijalištu. Tada je to bilo nezamislivo za RH da bi se tako nešto dogodilo i da bi tako nešto bilo moguće. Stiskanjem naših standarda došli smo do toga da su se morale svinje klati u nekakvim ovlaštenim klaonicama, hajde ljudi koji to nisu imali uvjete raditi krenuli su i prema tome i onda se to sve manje smanjilo, sve više smanjilo tako da su i ljudi koji su imali te manje klaonice u manjim mjestima jednostavno ih zatvorili. I sada primjer da vi živite u Novskoj, želite zaklati jednu svinju morate ju voziti u Popovaču, 50 kilometara, morate platiti uslugu klanja, još razno razne veterinarske usluge, morate se vratiti nazad i zamislite si koliko vas to košta. I normalno da odustanete od tog posla i odete u neki centar, kupite nešto što je bilo zamrznuto više nego što je smilo biti, jednostavnije vam je, ali što tek tada nastupa ugrozba za zdravlje naše nacije. Zato što jedemo smeće, doslovce jedemo smeće i nikako to ne želimo priznati. Danas smo u jednom vremenu koje je evo nakon pandemije kada su počeli pucati lanci ulazi u jedan novi period koji je u sjeni ovoga rata u Ukrajini i onog trena kada puknu lanci opskrbe tko preostaje. Preostaje one koje zatiremo obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Ali svime onime što se dešava cijene svinjetine, cijene junetine, cijene piletine su toliko niske da su naši poljoprivrednici jednostavno prestali hraniti svinje i za sebe. Znači ja imam gospodarstvo od 27 hektara ne hranim svinje za sebe. Što ćemo tada kada više neće biti uvoza jer zemlje koje imaju proizvodnju dostatnu za sebe će zadržati to normalo za svoje stanovništvo i stabilizirat će opskrbu kod sebe. Što ćemo mi tada? Svaki dan to postaje izvjesnije. Znači mi moramo dozvoliti obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu da ono to svinju koju je othranilo, da li na tradicionalan način, da li sa nekom vrstom smjese, ali daleko zdravije nego što se to radi na velikim farmama da ono može uz veterinarski pregled, a skoro u svakom mjestu imamo veterinarsku stanicu gdje doktor veterine može to pregledati, dat svoju dozvolu za klanje i dozvolit tom gospodarstvu da ono može prodati svoje meso onome tko želi kupiti. Mnogi ljudi to žele, ali RH to ne dozvoljava. Robujemo nekim stvarima kojima ne bismo trebali robovati. Bila je jedna dokumentarna emisija koja je biti bila o proizvodnji kukuruza, ali onda se na kraju se svela na to da SAD ima svega 6 klaonica, da je količina escherichia coli u tom intenzivnom uzgoju i klanju desetine ili stotine puta veća nego što je na jednom gospodarstvu na koje dolaze ljudi sa 600 kilometra udaljenosti kupovati meso. A mi jednostavno želimo zatrt to do kraja. Ovdje postoje nekakve naznake da se popušta sa time, ali treba još više dozvoliti. Naravno postojat, treba postojat kontrola, ali ona na obiteljskom gospodarstvu može biti minimalna. Mi imamo povrtlarsku proizvodnju na svom imanju i trudimo se da upotreba pesticida, a ne možete danas intenzivno proizvoditi da ih ne koristite da ona bude minimalna, da su to najmanje štetni pesticidi sa jednim danom karence koliko se god može jer mi svoj proizvod na tržnici prodajemo i prijateljima i susjedima i ljudima koje tamo gledamo u oči i želimo da oni budu zadovoljni, normalno i zdravi kako bi opet došli kupiti od nas proizvode. Znači ne treba nas tjerati da se mi ponašamo da naš proizvod bude zdrav. Naravno da treba raditi kontrolu na rezuide jer ne razmišljaju svi tako. Oni koji su željni velike, velike zarade oni se jednostavno ne, ne libe koristiti sve što bi bilo u njihovim rukama da bi dobili što veći prinos, da bi imali što manji gubitak. Industrijska proizvodnja tova svinja je jednostavno kroz operativne programe stala, krenulo su izgradnje farmi t farme su uglavnom napuštene, svinjogojska proizvodnja na dnu, mljekarstvo na dnu. Što pijemo od mlijeka? Mlijeko se skladišti kao mlijeko u prahu. Što su trajna mlijeka? Ne mogu tvrditi, ali pretpostavljam da je upravo to. Pa kada imate uvoz mlijeka iz BiH pa ja ne mogu vjerovati da oni imaju veću proizvodnju od nas i da mi uvozimo od njih mlijeko. Ja sumnjam da je to mlijeko, ali ono dolazi u naše centre, niko to baš ne kontrolira kako treba i jednostavno prolazi ispod radara, ljudi kupuju jer kriza je, novaca se nema i naravno da se gleda što jeftinije. A onda kada se razbolimo to sve opet košta naš zdravstveni sustav, na jednoj strani dobijemo, na drugoj izgubimo i imamo ovoliku količinu kancerogenih bolesti koje imamo, imamo ovoliku količinu alergija koja današnja djeca imaju i jednostavno sve smo manji zdravi, sve više bolesni i sve smo više ovisni o farmaceutskoj industriji.

Ajmo zakone složiti u tome, imamo prostora. Pustimo EU, ja znam da oni u svojim državama koje su daleko razvijenije od nas to rade, daleko ispod standarda koji danas mi imamo.

Zahvaljujem. Poštovani predsjedavajući, državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Dakle, trendovi na svjetskom tržištu danas razdvajaju države na dva sve udaljenija bloka. Jedan su velike sile koje proizvode višak hrane te ga distribuiraju po cijelom svijetu putem trgovačkih lanaca, dok drugi blok čine sve brojnije siromašne države u kojima proizvodnja vlastite hrane posustaje i one se polako dovode u položaj ovisan o uvozu hrane. Ova pojava se događa jer smo zadnjih desetljeća svjedoci prehrambene globalizacije, centralizira se proizvodnja hrane iz tržišta se istiskuju mali lokalni proizvođači. Ova kriza u kojoj smo danas iznjedrila je sve ono najlošije. Svjedoci smo da je dosadašnji sustav opskrbe hranom koji je težio da se hrana globalizira neodrživ. Taj koncept kad govorimo o hrani kao najvažnijoj potrebi čovjeka je neprimjeren i ostavio je ogromne posljedice po klimu, po bioraznolikost i po zdravlje ljudi. Kada jedna ovakva pandemija s kakvom se suočavamo nastupi lanci opskrbe hranom postaju upitni. U zadnjih nekoliko desetljeća navikli smo za sve što nam zatreba skoknuti do trgovačkog centra. Male su prehrambene trgovine propale, špeceraj se kupuje jednom tjednu u trgovačkom centru, ali takvo bi se stanje moglo promijeniti u jednom danu. Na nedavno viđenom primjeru Velike Britanije vidjeli smo što se može dogoditi s opskrbom hrane uslijed jedne pandemije. Police trgovina bile su mjestimično prazne, a na nekima je čak bilo izloženo plastično voće i povrće. I Hrvatska se dovela u položaj ovisan o vanjskim dobavljačima hrane te je samo pitanje vremena kad će netko od velikih igrača usporiti ili zaustaviti dotok hrane na naše tržište zbog možda interesa neke bogatije države. Proizvodnju hrane treba lokalizirati, svi smo se valjda osvijestili da je lokalna hrana najzdravija, ostavlja najmanji ekološki otisak, čuva ruralnu ekonomiju i zadržava ljude na selima. Pita li se netko koliko štetu na okoliš generiraju transporti hrane iz najudaljenijih dijelova svijeta? Pita li se netko kako je moguće da se krče pluća svijeta radi sjetve kukuruza i soje za uvoznike kakve smo i mi sami? Zašto se to događa ako tu istu hranu možemo ovdje proizvesti? Nekad je stanovnik unutar svog sela mogao nabaviti sve što mu treba, danas sela bez mljekara ili stočara više nisu rijetkost, ali problem ostaje tiha većina u Hrvatskoj koja još ne shvaća važnost kupovine lokalno proizvedene hrane. Nažalost čini se da ćemo stvari trebati mijenjati odozdo prema gore. Promijeniti treba osobne prioritete jer nema kontinuirane kampanje koja bi još djecu učila vrijednosti lokalne hrane. Dok se jedna kritična masa ne digne odozdo nikakvih promjena očito u poljoprivrednoj politici neće biti. Potrebno je podizati savjest odnosno svijest svakog pojedinca da će kada jednom i posljednji lokalni proizvođač hrane posustati to selo prestati postojati. Veliki je problem nepovjerenje potrošača u državne kontrole i tržišne marke. Evo primjera, pa već i ptice na grani znaju da neki naši najveći uvoznici mlijeka imaju pravo koristiti znak Mlijeko hrvatskih farmi na svojim reklamama, zgradama i vozilima, a ne samo na seriji proizvoda proizvedenih od hrvatskog mlijeka. Drugi primjer je jedan naš uvoznik batata koji ima pravo dovesti slatki krumpir u rinfuzi iz inozemstva, prepakirati ga u hrvatskoj pakirnici i na deklaraciji ispisati Zemlja porijekla Hrvatska. Za treći primjer svi su već čuli, meso od kojeg se radi jedan naš suhomesnati proizvod zaštićenog porijekla većinom je uvezeno jer mu to zakon omogućava. Do točnih podataka o sljedivosti proizvoda je jednom našem prosječnom sugrađaninu nemoguće doći. Ako nije jedan od sretnika koji poznaju direktno proizvođače, on nema više kome vjerovati i odlučuje se kupiti ono najjeftinije iz trgovine. Problem predstavlja i prezentacija nepotpunih podataka od strane državnih službi. Istina je da je EU posljednjih godina pokušava preokrenuti trendove i vratiti proizvodnju hrane u ruke lokalnih zajednica i malih proizvođača. I mi pokušavamo pratiti europska stremljenja, no mjere poduzete u Hrvatskoj su nedovoljne, političari se kite djelomičnim podacima na primjeru o ukupnoj brojnosti malih OPG-ova ne zalazeći u strukturu proizvođača jer trend na terenu je slijedeći. Npr. jedna se županija hvali da je hrvatski rekorder po broju OPG-ova, ali ne spominje se što ti OPG-ovi većinski proizvode. Vjerujte ljudi bi teško dugo preživjeli samo na soku od aronije, džemovima od borovnice ili pikantnim umacima ili ajvaru. Svaka čast našim malim inovativnim proizvođačima, ali koliko mi imamo proizvođača i to onih najvažnijih primarnih proizvoda mesa, mlijeka, jaja i brašna. Raste li možda broj ozbiljnih proizvođača hrane? Ja bih rekla ipak ne. Vezano na ovaj zakon željela bih napomenuti da je sustav HACCP sustav kontrole koji ima za cilj utvrditi kritične točke proizvodnje i izbjeći mogućnost kontaminacije hrane u tim kritičkim točkama. On nije zadani obrazac već vodić za proizvođače kako poboljšati kontrolu. Taj sustav je preventivan, on ne mora biti jednoobrazan. Tijekom proteklih godina proizvođači su skupo plaćali uspostavu sustava da bi na kraju vidjeli kod proizvođača izvan RH da to može biti znatno jednostavnije i puno, puno jeftinije. Nemojmo od HACCP sustava raditi veliku misu jer kao i kod svakog prenormiranja izgubi se smisao i onda se na kraju ne poštuju niti one osnove. U Uredbi 2073/2005 navodi se da subjekti u poslovanju s hranom sami moraju odlučiti o potrebnoj količini uzorkovanja. Stoga napominjem ako proučavanjem analiza u nekoliko godina vidite da su uzorci sukladni smanjite broj uzorkovanja jer su to troškovi proizvođaču koje na kraju plaća kupac. Vezano na Uredbu 852 i 853 iz 2004.g. željela bih napomenuti da su iste u primjeni skoro 20.g. i da su upravo te uredbe omogućile nizu malih proizvođača da svoje mjesto nađu na tržištu, a da pri tom ne moraju imati velike objekte za preradu. Nama je takav prilagođen sustav potreban kako bi vratili male proizvođače na tržnicu i u HORECA sustav. Molim vas omogućite proizvođačima janjaca na otocima da u malim klaonicama, a koje su sveprisutne recimo u Austriji ili Njemačkoj i koje se sastoje od dvije prostorije mogu zaklati janje i plasirati ga u lokalni restoran. Nemojmo više tražiti uvjete da nešto ne napravimo već krenimo već jednom zajedno i to u suradnji s proizvođačima, a ne protiv njih rješavati nagomilane probleme u ovom području. Sustav kontrole higijenskih uvjeta, kao i sljedivosti je uvijek bio i ostao za ovakve objekte vrlo lako dokučiv. Naime, ako poljoprivrednik ima 50 janjaca i dvoje zakolje danas, tri sutra, četiri u petak, smanjimo sve moguće praćenje i kontroliranja na normalnu mjeru ne zato što ne treba kontrolirati već zato što to poljoprivrednik plaća, zato što to ne bi mogla biti, zašto to ne bi mogla biti recimo jedna serija, ipak su zaklani u istoj klaonici u određenom vremenskom razdoblju. Vremensko razdoblje ne mora nužno biti jedan dan, to je serija u velikim pogonima, ali ne mora biti kod malih poljoprivrednika. Ako poljoprivrednik to dokumentira to može biti dakle jedna serija i onda broj analiza definirajmo prema seriji. Nadalje, nemojmo tražiti od tog poljoprivrednika da ima rashladna vozila i slično jer njemu to ne treba, a posebice ako mu je recimo restoran udaljen otprilike 20-tak kilometara, pa to i u sezoni nije više od 30 minuta vožnje odnosno transporta ili ako to već ne može dajte mogućnost da jedan poljoprivrednik ima klaonicu, a da drugi stočarima uslužno kolje i dovozi u restoran, ali na godini ograničite broj klanja kako bi se taj sustav razlikovao od onih velikih.

Hvala vam g. potpredsjedniče, državni tajniče, ravnateljice, zastupnice i zastupnici. Nacrt prijedloga Zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu zamijenit će i staviti van snage trenutno važeći zakon, a obzirom na ustrojavanje državnog inspektorata koji je uz Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo zdravstva novo nadležno tijelo u području sigurnosti i higijene hrane. U potpunosti će biti usklađena podjela nadležnosti za provođenje službenih kontrola i preraspodjela određenih zadaća nadležnih tijela s odredbama novog Zakona o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja. Zakonom će se osigurat i zakonska osnova za donošenje nacionalnih odredbi u područjima izravne opskrbe malim količinama primarnih proizvoda proizvedenih na vlastitom gospodarstvu kojima proizvođač opskrbljuje krajnjeg potrošača ili lokalni objekt u maloprodaji koji izravno opskrbljuje krajnjeg potrošača nacionalnih mjera za prilagodbu zahtjevima iz Uredbe EZ br. 852/2004 i 853/2004, dodatnih zahtjeva označavanja hrane životinjskog podrijetla, posebnih pravila o higijeni hrane životinjskog podrijetla, izrade plana praćenja patogenih mikroorganizama u hrani i hrani životinjskog podrijetla, te izrade programa državnog monitoringa rezidua za praćenje antimikrobne rezistencije u životinja i u hrani životinjskog podrijetla. Također područje praćenja rezidua u hrani životinjskog podrijetla koje je do sada bilo u okviru Zakona o veterinarstvu izmješteno je i uvršteno u odredbe novog Zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu, a te iste odredbe u Zakonu o veterinarstvu bit će stavljene van snage danom stupanja na snagu ovog zakona. Ovim prijedlogom zakona osigurava se provedba ukupno 10 uredbi Europskog parlamenta i Vijeća Europske komisije, a u pravni se poredak RH prenosi jedna direktiva. Znamo da je sigurnost hrane jedan od najvažnijih prioriteta EU, utječe na sve građane i usko je povezana sa trgovinskim politikama. Politikom EU o sigurnosti hrane želi se zajamčiti visoka razina zaštite ljudskog života i zdravlja, te se građane EU nastoji zaštititi od triju vrsta opasnosti u hrani fizičkih, bioloških i kemijskih. Europski revizorski sud je proveo reviziju u razdoblju između prosinca 2017. i svibnja 2018. godine kako bi utvrdio koji je model i da li je model koji EU primjenjuje da zajamči sigurnost hrane izgrađen na dobrim temeljima i postiže li se njegovom primjenom zaštita od kemijskih opasnosti za prehrambene proizvode koje konzumiramo u EU. Sud je utvrdio da model jest izgrađen na dobrim temeljima i da ga uistinu uvažavaju svi u cijelom svijetu. Međutim, sud je također utvrdio da je taj model trenutačno preopterečen je Komisija i države članice nemaju kapacitet za njegovu cjelovitu primjenu. Sud je bio mišljenja da se pravni okvir EU kojim se uređuju kemikalije u hrani i hrani za životinje biljkama i živim životinjama i dalje razvija i njime još nije ostvarena razina primjene predviđena propisima EU o hrani. Sustavi kontrole imaju ograničenja jer su države članice naišle na poteškoće pri utvrđivanju naravi mjera za jamčenje provedbe zakonodavstva koje treba poduzeti u slučajevima nepridržavanja pravila. Nadalje Komisija je utvrdila mogućnost za unapređivanje svojih postupaka praćenja i jamčenja provedbe zakonodavstva o hrani, te da je pravni okvir toliko opsežan da je samim javnim tijelima teško ispuniti sve odgovornosti koje im se nameću. Najbolji način da model koji EU primjenjuje ostane pouzdan jest taj da se javni sustavi i kontrole upotpune sustavima kontrole privatnog sektora. Također je utvrđeno da se provodi procjena rizika kako bi se zajamčilo da se uvozom hrane ispunjavaju standardi sigurnosti EU, te da se u slučaju određenih ostataka pesticida kad su oni sigurni za potrošače odobravaju uvozna odstupanja. No vidimo da se svako toliko pojave informacije da se pojedina hrana povlači s polica zbog nedozvoljenih supstanci koje mogu biti opasne za zdravlje građana, pa bi za odstupanje od pravila EU kod uvoza hrane iz trećih zemalja trebala postojati nulta tolerancija. Prema preporukama Europske komisije za naš nacionalni strateški plan Hrvatska bi trebala nastojati ostvariti pomak prema zdravijoj i održivijoj prehrani jer je vrlo opterećena nezaraznim bolestima uzrokovanim čimbenicima rizika koji su povezani sa prehranom. Prema Europskoj strategiji za kontrolu i prevenciju kroničnih nezaraznih bolesti prekomjerna tjelesna težina i pretilost čimbenici su rizika za razvoj kroničnih nezaraznih bolesti što predstavlja veliko opterećenje za Hrvatsku i taj podatak ne smijemo zanemariti već moramo poduzeti konkretne mjere. Da opreza nije nikad dosta govori i činjenica da je antimikrobna rezistencija jedan od 10 najvećih zdravstvenih prijetnji prema posljednjem izvješću Svjetske zdravstvene organizacije. Već danas više od 30 000 ljudi u Europi godišnje umire od infekcija uzrokovanih bakterijama koje su otporne na antibiotike. Osim u zdravstvu svi znamo da se antibiotici intenzivno koriste i u poljoprivredi. Procjene su stručnjaka da njihovo korištenje u uzgoju životinja ima još veći utjecaj na rast i otpornost mikroba. Treba reći da Hrvatska tu stoji bitno bolje od drugih članica EU, no ne treba se uljuljkati u veliku sigurnost već trebamo i dalje ulagati napore da se upotreba antibiotika u poljoprivredi svede na minimum. Znamo da od 2007. godine antibiotici se u životinje isključivo koriste pod veterinarskim nadzorom kada je to opravdano sa stajališta dobrobiti životinja za liječenje bolesti u intenzivnom uzgoju ili za individualno liječenje životinja. Međutim, također znamo da se događa u praksi da se primijeni antibiotike na cjelokupnoj populaciji životinja zbog možda jedne oboljele životinje kako se druge ne bi zarazile, dok istovremeno time hranimo mikroorganizme koji se na te lijekove privikavaju i na njih onda postaju otporni. Također voće i povrće koje je kontaminirano animalnim otpadom ili kontaminiranom vodom može također predstavljati problem zato što je to jedan od načina prijenosa bakterija. Posljedica antimikrobne rezistencije za ljude znači pojavu infekcija koje se mogu jako teško izliječiti ili se uopće ne mogu izliječiti jer su mikroorganizmi na koje uobičajeno djeluju neki antibiotici postali u međuvremenu postali otporni na njihovo djelovanje. Istraživanje Euro barometra iz 2019. godine pokazalo je kako je Hrvatima sigurnost hrane važnija nego prosječnom građaninu u Europi, pa čak važnija nego cijena i porijeklo hrane. A jedan od najvećih strahova upravo je ostatak antibiotika hormona i steroida u mesu, te ostatka pesticida u hrani, zato naravno da moramo učiniti sve kako bi našim građanima garantirali da je hrana koju jedu zdravstveno ispravna čemu ovaj zakon prema našem mišljenju može bitno doprinijeti. Stoga će ga naš klub zastupnika i podržati.

Poštovane kolegice i kolege, pred nama je danas na dnevnom redu Prijedlog zakona o higijeni hrani i mikrobiološkim kriterijima za hranu ili kao što sam već danas rekla još jedna u nizu kašnjenja Ministarstva poljoprivrede. Sami navodite da je Državni inspektorat državna upravna organizacija koja obavlja inspekcijske poslove na području Republike Hrvatske i postoji potreba da se određeni dio aktivnosti i postupanje nadležnih tijela dodatno ustroji novim prijedlogom zakona. Rekli ste da sve ide u roku, ali ne bi se ja baš s tim složila. Zašto to govorim, jer još uvijek nisu jasno propisane nadležnosti između institucija. Citirat ću nešto iz vašeg prijedloga zakona. Ovim prijedlog zakona stavit će se izvan snage trenutno važeći Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu, a u čiju se izmjenu krenulo obzirom na činjenicu da je 2019. godine osnovan Državni inspektorat i da je u svibnju 2021. usvojen Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnosti koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja. Zar ovo nije dovoljno jak argument kad tvrdim da kasnite i ne radite svoj posao na vrijeme. Vezano uz prijedlog zakona na samom njegovom početku nije jasna formulacija u Članku 2. ovim se zakonom osigurava provedba akata EU. Pa zar se ovaj termin nije koristio prije ulaska RH u EU? Koliko znam sada smo dio te unije i najmanje što se može učiniti je prestati koristiti predpristupnu terminologiju. Želim skrenuti pozornost na kaos koji vlada u nacionalnom zakonodavstvu i u Ministarstvu poljoprivrede pa ću slikovito opisati zakonodavni okvir vezan uz hranu na primjeru Članka 5. te ću koristiti skraćena imena zakona kako bi bilo jasnije ono što želim reći. Člankom 5. prijedloga ovoga zakona regulirano je izravno stavljanje hrane na tržište u skladu sa Člankom 1. stavka 3. Uredbe broj 852/2004 kojom se propisuje da države članice utvrđuju u okviru svojeg nacionalnog prava pravila koja uređuju izravnu opskrbu malim količinama primarnih proizvoda kojima proizvođač opskrbljuje krajnjeg potrošača ili lokalni maloprodajni objekt koji izravno opskrbljuje krajnjeg potrošača. Primarni proizvod definiran je istom uredbom kao proizvod primarne proizvodnje uključujući proizvode tla, stočarstva, lova i ribolova. U hrvatskom je zakonodavstvu primarna proizvodnja definirana kroz Zakon o poljoprivredi kao proizvodnja proizvoda bilinogojstva ili stočarstva navedenih u prilogu 1 ugovora u funkcioniranja EU bez obavljanja dodatnih radnji kojima bi se promijenila priroda tih proizvoda. U Pravilniku o registraciji i odobravanju objekata te o registraciji subjekata u poslovanju s hranom, izravna opskrba malim količinama primarnih proizvoda regulirana je samo za hranu životinjskom podrijetla iako se navedeni pravilnik kao i Članak 5. prijedloga ovog zakona odnosi na svu hranu iz primarne proizvodnje biljnog i životinjskog podrijetla. Što to zapravo znači? Prema Članku 5. ovog zakona bi se i svi voćari, povrtlari i ostali proizvođači proizvoda primarne proizvodnje trebali upisati u registar i proći postupak odobravanja objekata, pa i ne baš jer je Člankom 75. stavkom 4. Zakona o službenim kontrolama propisano da subjekti u poslovanju s hranom koji su obiteljska poljoprivredna gospodarstva, a koja prodaju primarne proizvode na mjestu proizvodnje na štandovima i klupama na tržnicama na malo, na štandovima i klupama izvan tržnica na malo, na štandovima i klupama unutar trgovačkih centara i ustanova te pokretnom prodajom nisu dužni upisivati upisnike Državnog inspektorata i za navedene nema propisane odredbe u vezi izravne opskrbe malim količinama primarnih proizvoda kojima proizvođač opskrbljuje krajnjeg potrošača ili lokalni maloprodajni objekt. A onda se dodatno Člankom 72. stavak 2. i 3. Zakona o službenim kontrolama propisuje da se registrirati moraju objekti u primarnoj proizvodnji hrane životinjskog podrijetla koja je namijenjena za javnu potrošnju. Objekti za proizvodnju jaja, objekti za primarnu proizvodnju pčelinjih proizvoda, objekti u kojima se proizvodi sirovo mlijeko, farme puževa, drugi objekti u kojima se obavlja djelatnost primarne proizvodnje hrane životinjskog podrijetla. Obvezi registracije ne podliježu objekti koji izravno opskrbljuju krajnjeg potrošača na mjestu proizvodnje malim količinama primarnih proizvoda. Zaključno, donošenje podzakonskog akta u skladu sa Člankom 5. prijedlog ovog zakona je nepotrebno s obzirom da su takvi objekti već propisani Zakonom o službenim kontrolama, a podzakonskim aktom moći će biti regulirana samo količina proizvoda i uvjeti za proizvode životinjskog podrijetla koji na takav način mogu biti stavljeni na tržište. Što još možemo zaključiti na primjeru samo jedno članka, a to je taj Članak 5. koji je reguliran u čak 3 zakona i barem i jednom pravilniku. Vrijeme je da Ministarstvo poljoprivrede objedini sve zakone iz područja sigurnosti hrane u jedan krovni zakon i izbjegne ovakve kaotične situacije. Sve se dodatno komplicira podjelom nadležnosti na veći broj institucija. Prije je to bilo Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo zdravstva, a sada je tu i Državni inspektorat koji je preuzeo posao inspekcija, registracija objekata i brojne druge. Također bih željela skrenuti pozornost da sigurnost hrane i nije na zavidnoj razini, a to pokazuje nekoliko situacija o kojima smo već pričali pa da nabrojim. Afera sa hranom punom aditiva. Povlačenje cijelog niza proizvoda zbog nedozvoljenih aditiva u svježem mesu u Hrvatskoj utvrđena je povećana količina opasnog shiga toksina kojeg uzrokuje bakterija escherichia coli. Za to je javnost saznala u ožujku prošle godine kada je to meso već pojedeno jer je rok trajanja tog mesa bio prosinac 2020. godine. Niz drugih nepravilnosti baš na području sigurnosti hrane i ne ulijeva povjerenje da će ovaj zakon nešto bitno promijeniti. Na kraju ću opet citirati dio iz vašeg prijedloga zakona. Sve navedeno dodatno je ojačalo i objedinilo politiku sigurnosti i higijene hrane u RH te osiguralo da potrošači i nadalje konzumiraju sigurnu i zdravstveno ispravnu hranu životinjskog i biljnog podrijetla. Ono i što predložite demantirate svakim novim zakonom i ništa zapravo ne radite kako bi ostavili dojam da brinete osim da niti će se dodatno ojačati i objediniti politika sigurnosti hrane, niti će se ovim zakonom dobiti povjerenje da jedemo sigurnu i zdravstvenu ispravnu hranu već samo i dalje ostaje gorak okus u ustima vaših loših zakona.

Državni tajniče, ravnateljice Ja bi ovdje počeo kratko samo govoriti da je hrana nešto što je najbitnije. Ja sam to čak u samom svom dolasku u ovaj Parlament prenaglašavao, a sada bi rekao golu istinu. Gola istina je da kontrola hrane je puno veća za domaće proizvođače nego za strane uvozne proizvode. Tako ću kazati da samo svinjetine godišnje uvezemo milijardu kuna. Znamo se hvaliti s dalmatinskim pršutom i ostalim proizvodima, međutim nažalost većina svinjetine dođe iz uvoza, hranjena sojom koja je tretirana glifosatom što kod nas što u Brazilu ili Južnoj Americi, bez ikakve kontrole. I onda se pitamo ja uvijek krenem od jedne priče davno moj pokojni ćaća otvorio jedan trgovački lanac u Sinju i donio punu kesu janjetine. Janjetina je bila smrznuta 11 kuna je bila cijena kila, janjetina je bila iz Novog Zelanda i to je prošlo sve kontrole. Vjerojatno je to bilo za spalit tamo u Novom Zelandu jel je bilo više istekli rokovi i naravno umirovljenici kao umirovljenici kad su vidjeli da je janjetina 10, 12 kuna to je prošlo u Hrvatskoj.

Ovo je istina. Znači to je bilo davno jel kad je prvi trgovački lanac, da sad ne da ga ne reklamiram.

I tako nekoliko mjeseci u biti šta se dogodilo? Domaći proizvođač za tu cijenu ne može prodati svoje janje, njemu je neisplativo. Mi smo ubili preko uvoznih lobija tom štetnom hranom, GMO tretiranu, GMO hranom otpornom na glifosat.

Dao sam zakon koji je bio u prošlom mandatu i glasano je o njemu, nažalost većina lijevih i desnih nije podržala. Zabrana GMO-a osim u zdravstvene svrhe i prijevoza, i proizvodnje, i trgovine. To je u nas ni to dozvoljeno i onda dođete vi sad kupite svinjski vrat u trgovačkom lancu 10, 12 kuna bude. To naš proizvođač domaći ne može proizvest jer ima ogromne terete, inspekcije, poglavito ako je Andrija Mikulić dalo mu se ovih 50-ak inspekcija koliko. Nemam pojma. A još smješnija je stvar što sam doživio kao gradonačelnik. Postao sam gradonačelnik i ljudi su me upozorili da ima goveda, krave da šetaju ulicama grada Sinja da se drže neadekvatno kod otvorene kanalizacije, tu piju vodu, zimi nemaju nikakvu hranu, prehranu s time ste upoznati imali smo nedavno i sastanak.

Međutim, te krave imaju naušnicu, imaju veterinarske inspekcije nalaze da su u dobrom gojnom stanju, vadi ih se i kanala iz kanalizacije.

Pisao sam prema ministarstvu, imali smo i sastanak jedan ugodan, nakon toga međutim je činjenica da je vlasnik tih krava, imamo Zakon o zaštiti životinja i netko je prodavao sad te krave, neko je kupovao tu telad, krave, to je prodavalo se, imalo je poticaj priko Agencije za plaćanje u poljoprivredo. Ej, čovik prima poticaj, poticaje primao, a inspektorat, inspekcija veterinarska je davala nalaze, sad slušajte, nalaze da je u dobrom gojnom i kondicijskom stanju stoka. Znaš kad je dala da nije? Prije nekoliko mjeseci kad sam došao za gradonačelnika i na ugodnom sastanku, evo i ministrice, jednom ugodnom lipom sastanku, mi smo došli do zaključka da moramo zajednički riješiti problem. Imamo zakon da u jednom području županije imamo zakon i da se riječi osigurana su sredstva bila kao iz eu fondova da će se osigurati za skloništa za životinje. Al ovo nisu nezbrinute životinje, ovo su životinje koje nisu držane u uvjetima dostojnih životinjama. Međutim to je sve prošlo i bio je dogovor da će doći uvjeti, čekali smo uvjeti, mi smo dali svoje prijedloge na vaše uvjete kao lokalna vlast. E pazite sad, ja koji sam to tražio naš šta se događa?

Meni. Dolazi svaki dan, a prima poticaj. Ja kao lokalna samouprava imam dužnost osigurat sklonište za nezbrinute životinje, imam tu obavezu, i imamo osigurane za nezbrinute životinje al ovo su životinje koje imaju vlasnika, imaju naušnice, piju iz septičke kanalizacije, a tj. fekalije da ne rečem drugačije, da ne rečem grezo kako bi triba reć i to meso se prodaje, dobijaju se poticaji, odaju po cesti, ugrožavaju promet u središtu grada di imamo 25 tisuća stanovnika, a to je bilo 15.g. Znači ja koji sam potencirao… [[Govornik se ne razumije]] a do tada je bila šutnja, stoka je bila ispravna po svim pitanjima, zdravstvenim, kondicijskim i to je činjenica i to je sramota.

I ne samo to, ta stoka nije cijepljena protiv tuberkuloze, ne znam, od niti jedne bolesti, niti jedne bolesti, al su dobili naušnicu i taj je vlasnik primao poticaje iz europskih sredstava čini mi se, sad ne znam iznose kolki su bili, ali većinom su iznosi. Nakon tog sastanka ravnateljica je to poslala taj prijedlog, ja sam odgovorio, nadam da će te upute biti definirane, da će se znat tko što radi, da ćemo rješavat te probleme i dobro je što će se riješiti na cijeloj razini države. Međutim još ću jednom ponoviti, takvo ponašanje je čista bagra.

Terorizirate i stočare, poglavito domaće proizvođače, zaštitite domaću proizvodnju, a ne pogodujte uvoznim lobijima štetnom GMO hranom. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata poštovanih zastupnika Vukasa i Pavića.

Teško je o poljoprivredi govorit nakon Mira Bulja. Miro je tu iznio niz činjenica koje neke stoje, neke ne stoje, ali ajmo se vratiti na, na temu, znači prijedlog Zakona o higijeni hrani i mikrobiološkim kriterijima za hranu. Teško mi je taj prijedlog i pročitati. Ono što kad gledamo ovih 10 uredbi i jednu direktivu da to unosimo u pravni okvir RH, kad to malo bolje pogledamo s aspekta sigurnosti hrane malo tko od nas može reći da to nije dobro i da sigurnost hrane nije bitna za građane RH. Međutim, mi u svim tim našim novim prijedlozima zakona i praćenjem europskih direktiva čak nekad, ne nego u mnogo puta predimenzioniramo te naše zakone i dođemo u neku kontradiktornost da sa praćenjem svih tih direktiva i uredbi smo došli do toga da nemamo više malih klaonica, nemamo više malih mljekara, nemamo na OPG-ovima više prodaje, zašto? Pa zato što smo svim tim direktivama smo ubili naše male poljoprivrednike, a otvorili smo prostor stranim velikim lancima za veliki uvoz hrane.

Dva Ministarstva poljoprivrede i zdravstva i državni inspektorat su zaduženi za praćenje ovog provedbenoga zakona. Ono s čime nisam zadovoljan, nisam zadovoljan sa državnim inspektoratom jer od svih ovih direktiva, od svih uredbi, od svih propisa malo, malo u medijima vidimo strani neki proizvod maknut sa polica, ima previše aditiva, tragove salmonele i to nije dobro. Sve se to dogodi, kad neko to uoči, uobičajeno kasno se to uoči, neki su građani već tu hranu konzumirali i šta imamo, normiramo zakone, donosimo direktive, ali padnemo na sustavu kontrole i mislim da to nije dobro, a s druge strane sa svim tim represivnim prilagođavanjem eu direktivama onemogućili smo razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava da možda za par godina nećemo više moć kupit ni napravit kolinje ni svinju na domaćem OPG-u, mislim da više neku junetinu, govedinu, to je znanstvena fantastika kupit, da ne kažem za peradarstvo i to nije dobro. Imamo strategiju, a imamo sada Zakon o komasaciji, pa ćemo imat zakon pitaj Boga više koji o poljoprivrednom zemljištu, sada imamo sve ove direktive. Ako smo, ako se brinemo za zdravstveno stanje građana po meni ove direktive i ovo sve skupa kasno unosimo u zakonodavni okvir sve smo mogli to i ranije napravit, ali mislim da u svemu onome ono što bi nam trebalo biti na prvom mjestu to je zaštita proizvođača, zaštita poljoprivrede i smanjenje uvoza. Mislim da svim ovim direktivama smo upravo napravili kontra, da smo sputavali naše male OPG-ove, a otvarali smo prostor uvoznicima i zato se i događa da su niske cijene svinjetine, niske cijene piletine i prema tome mislim da je ovo zadnje vrijeme da što se tiče naše poljoprivrede pomognemo OPG-ovima, pomognemo domaćim proizvođačima jel mislim i siguran sam da stanje u hrvatskoj poljoprivredi nije dobro. Ovih 10 uredbi, jedna je direktiva i moja je zamjerka da je stvarno to malo predimenzionirano. Što se tiče samog sustava za zaštitu zdravlja građana pozdravljam, ali mislim da u svemu tome smo otišli predaleko kao što i smatram da smo u poljoprivredi otišli predaleko u načinu da se nismo pobrinuli na vrijeme da naši poljoprivredni proizvođači budu zadovoljni i da na našem malom OPG-u možeš i kupit proizvode koje proizvode.

Poštovani predsjedavajući, poštovana ministrice sa suradnicima. Evo samo bih još htio skrenuti pozornost na ono to je kolega govorio o toj strogoći koja je uvedena u ovom zakonu uz napomenu da mi protiv Zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu u smislu zdravlja naših ljudi, naših sugrađana sigurno nemamo ništa. Međutim kad pogledamo ovaj zakon bez ocjene stanje i osnovnih pitanja koja se trebaju urediti zakonom i posljedice koje će donošenjem zakona proisteći, ispada da zakon ima 20 stranica od čega su na dvije stranice nabrojane uredbe EU Parlamenta i EU Komisije i onda zamislite na četiri stranice imamo kaznene odredbe, znači na četiri stranice zakona. To je praktički jedna četvrtina zakona nam se odnosi na kaznene odredbe. I ono što je rekao moj kolega prethodnik, mi se zalažemo za to da hrana bude zdrava, međutim ako ćemo mi pooštriti sve zakone kod nas to ne znači da ćemo imati zdravu hranu u našim trgovinama jer hrana koja dolazi na tržište u bilo kojoj zemlji EU može se pojaviti i kod nas na našim policama. Imat ćemo isti problem koji smo imali do sada, da se hrana povlači, da to hrana nije iz Hrvatske, da je to hrana koja je došla iz EU gdje se proizvodi masovno gdje nema očito takve kontrole kakve bi trebale biti. I nakon toga imamo što? Imamo problem sa zdravljem naših ljudi.

A mislim da bi bilo pametnije i bolje da im se dozvoli ne samo da kolju više svoje stoke i više svoje peradi u svojim klaonicama nego da im se dozvoli da to rade iz usluge, a to je pravilnicima trenutno ograničeno na ako se ne varam 20-ak grla godišnje što se tiče papkara, tako da to izaziva problem. … [[Upadica se ne razumije.]] Koliko? Znači imamo problem s time. Ako bismo dozvolili da se na OPG-ovima obavi klanje i za fizičke odnosno pravne osobe koje su u susjedstvu to bi uvelike doprinijelo proizvodnji takve iste hrane kod privatnih uzgajivača. Masa, ono što je rekao kolega iz Slavonije, masa naših uzgajivača privatnih je odustalo od toga jer više ne može kod kuće zaklati svinju, mora je voziti u klaonicu, ta klaonica bude 15, 20km od njegove kuće, dok dođe tamo, dok se obavi veterinarski pregled i sve ostalo, ne isplati mu se to više raditi. Hrana je s druge strane u trgovinama primamljivo jeftina i kupuje se zapravo hrana koja nije zdrava. Zato apeliram ako je to moguće da se malo ovi pravilnici koji trenutno postoje vezano i za klaonice da se malo ublaže i da se omogući OPG-ovima da rade to iz usluge, znači da mogu klati veću količinu stoke, pogotovo ako se to odnosi na svinje jer kad počne sezona kolinja, evo recimo gore u Zagorju ili i Slavoniji ukoliko vas ulovi inspekcija da ste obavili kolinje kod sebe u dvorištu plaćate velike kazne. A za to stvarno nema potrebe s obzirom da smo to radili i ranije i godinama smo to radili svi na svojim domaćinstvima i nismo imali nikad problema sa hranom. Vodili smo brigu o tome da hrana bude zdrava jer smo prvenstveno vodili o tome računa da se mi hranimo zdravo. Prema tome, skrećem pozornost da se po tom pitanju nešto napravi i da nakon toga pokušamo i našim poljoprivrednicima, našim proizvođačima hrane životinjskog porijekla da im omogućimo da imaju povoljnije uvjete, na kraju krajeva i da jednostavnije izlaze na tržište.

Zašto mi to ne bismo mogli isto imati kod sebe, gdje je problem? Prema tome, još jedanput naglašavam, mi pozdravljamo taj zakon u smislu da doprinosi zdravlju naših ljudi, da doprinosi tome da naši ljudi imaju zdravu hrane, da se zdravu hrane i da imaju zdravu ishranu.

Hvala gospodine potpredsjedniče. Gospođo ministrice, državni tajniče, ravnateljice, zastupnice i zastupnici, nije nam nevažno kakvu hranu jedemo, da li je ona zdravstveno ispravna ili se u njoj nalaze ostaci pesticida, antibiotika, bakterije escherichie coli i slično. Zato je važno da propisi budu jasni, da svi standardi budu zadovoljeni i isto tako da se pred poljoprivredne proizvođače ne stavljaju nerealni zahtjevi koji u bitnom možda odstupaju od onog što su trebali poštivati poljoprivrednici u nekim drugim državama. Ako su i ti visoki standardi već stavljeni tijekom ulaska Hrvatske u EU mislim da je ovo sad prilika koju nam omogućava ovaj zakon da kroz pravilnike koje trebamo donijeti u roku od 2 godine još neke uvjete učinimo fleksibilnijima. Bilo je tu dosta riječ o malim klaonicama koje ustvari ulaskom Hrvatske u EU prestale sa svojim radom jer su zahtjevi bili vrlo visoki. Poljoprivrednicima je bilo preskupo voziti njihovu stoku 50 i više kilometara i to je posljedično utjecalo i na gašenje njihove poljoprivredne proizvodnje. Vesele ove najave koje smo čuli iz ministarstva da će se kroz program ruralnog razvoja financirati opremanje malih klaonica, ali i pokretnih klaonica što nemojmo zaboraviti je važno za područja poput Banovine, Dalmatinske zagore, Like, Gorskog kotara, znači svih onih područja koja u stvari su dosta udaljena od nekih većih centara. Kako se kroz ove uredbe za koje smo rekli da se već unose u naš zakon spominje i smrznuta hrana ja mislim da je ovo sad prilika da napokon riješimo pitanje smrznutog mesa prije svega da nam se ne bi događale situacije u kojima naše nadležne službe otkrivaju smrznuto meso staro 7 godina, a takve slučajeve smo imali prije nekoliko godina. Znamo da su na selu svinjokolje bile uvijek jednom godišnje što znači da je to i neki razuman rok koliko meso može biti smrznuto. Sve izvan tog roka ja smatram da nije prihvatljivo i moram reći da Nijemcima, Belgijancima ili Francuzima sigurno ne bi niti palo napamet da stave na tržište meso koje potječe iz doba dinosaura ako ga tako mogu nazvati. Zato mislim da je ovo prilika da utvrdimo koliko meso može biti smrznuto, a pozivajući se na pamćenje i tradiciju da su naši stari uvijek se vodili tim nekim rokom koji nije bio duži od godinu dana. Znamo da sustav međusobnog povjerenja prevladava među državama članicama i mi ga poštujemo kao što i drugi poštuju naša izvješća o zdravstvenoj ispravnosti, ali isto tako onog trenutka kad sumnjamo da hrana koja stiže na naše tržište je zdravstveno, zdravstveno upitna onda mislim da trebamo posegnuti za instrumentima koje nam uredbe daju, a one nam omogućavaju da mi zaustavimo sumnjivu pošiljku i da ju preispitamo, istražimo pa se onda više neće događati da piletina ili jaja zaražena salmonelom završi na tanjuru Hrvata. Ovaj zakon omogućava donošenje nacionalnih odredbi za izravnu opskrbu malim količinama primarnih proizvoda na vlastitom gospodarstvu kojima proizvođač opskrbljuje ili krajnjeg potrošača ili prodaje u nekoj maloprodaji ili prodaje na seoskom turizmu. Ovaj zakon se odnosi i na nacionalne standarde koji uređuju pitanje jajomata, mlijekomata, malih klaonica, ribarnica, objekata za proizvodnju, preradu meda, sabirališta divljači i jasno je da te odredbe moraju biti prilagođene kako bi hrana što prije stigla od polja do stola. To je ono što želimo, za što se zalažemo. To je važno za poljoprivredne proizvođače, ali to je važno i za potrošače jer će onda dobiti svježe, domaće u vrlo kratkom roku kroz kratke lance opskrbe hranom čime će se zadržati autentičnost i izvornost prehrambenih proizvoda u pogledu njihove kulturne prepoznatljivosti, tradicionalnih načina proizvodnje i podrijetla sastojaka. Znamo da poljoprivrednici koji se koriste kratkim lancima opskrbe hranom zarađuju u prosjeku više od 8.138 eura, dakle njihova dodana vrijednost je veća što znači da moramo učiniti sve da ih potaknemo na udruživanje kako bi imali dostane količine i plasirali svoju hranu upravo kroz te kratke lance opskrbe hranom. A ono što je važno to je dobra prilika za povezivanje zelene i plave njive odnosno za povezivanje poljoprivrede i turizma i zbog toga moramo evo čvrsto stajati iza takvih projekata. Poštovana zastupnice kad čujem iz vaših usta, vi ste ipak dugo vremena angažirani na polju poljoprivrede, bili ste na tom polju angažirani i u EU parlamentu, sada ste predsjednik Odbora za poljoprivredu i kad čujem ove stavove koju su slični onim našim stavovima tu s ljevice, koji se čuju s ljevice to mi je izuzetno drago za čuti zbog toga što je to jedan korak naprijed da pomognemo našim poljoprivrednicima i malim OPG-ovima. Ona odredba da se na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima može klati samo stoka koja je tamo proizvedena odnosno ishranjena ili ona koja je tamo prva 3 mjeseca, ova 3 mjeseca to je problem.

Hvala vam kolega Paviću na replici.

No, kao što sam rekla, dakle pravilnici jesu prilika da se neke stvari pojasne, da se učine fleksibilnijima, da se prilagode situaciji na terenu jer nam se događalo ne samo dakle kod ovih primjera koje smo danas čuli sa više strana oko klaonica već i u nekim drugim situacijama da poljoprivredni proizvođači tu osjećaju ne motivaciju nego destimulaciju i to je nešto što moramo otkloniti ako želimo ljude zadržati na selu, ako želimo da se oni i dalje nastave bavit poljoprivrednom proizvodnjom i na kraju krajeva dakle da budu dio tog jednog projekta za koji se danas ovdje evo cijeli dan raspravljamo o poljoprivredi kunemo da i mi koji donosimo odluke ih želimo tako pozicionirati, dakle mislim da su pravilnici prilika da te stvari fleksibiliziramo.

Zašto Ministarstvo poljoprivrede ne objedini sve te zakone pod jedan krovni zakon i izbjegne kaotične situacije o kojima slušamo danas cijeli dan i sve to se dodatno komplicira podjelom nadležnosti na veći broj institucija, pa vas lijepo molim vaše stručno mišljenje. Hvala vam kolegice na replici. Pa ja nisam sigurna da sam dovoljno stručna da mogu odgovarat u ime ministarstva na koji način su oni procijenili prenošenje određenih uredbi i direktiva. Mislim da bi bilo prekomplicirano da to bude jedan jedinstveni zakon upravo iz ovog razloga što ste vi rekli da već imamo podijeljenu nadležnost i to je nešto što mene uvijek brine, dakle ovdje i nemamo toliko puno tijela kao što to zna biti u nekim drugim zakonima, dakle imamo Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo zdravstva i državni inspektorat koji se trebaju koordinirati u provođenju ovog zakona. Da li je to moguće učiniti na neki jednostavniji način teško je reći jer sami znamo 10 uredbi prenosimo, dakle nisu to jedine uredbe i jedina zakonska regulativa jer kao što sam spomenula kad sam govorila u ime kluba Europski revizorski sud je u stvari naložio na neki način Europskoj komisiji da krene u reviziju tog zakonodavstva tako da je moguće da će u narednom razdoblju izaći još neke promjene, dodatne uredbe, dodatne direktive koje onda će opet završiti u ovom zakonu.

Poštovana saborska zastupnice Petir, pa evo svjedoci smo često puta u prošlosti i bližem vremenu da svaki novi zakon, svaka nova uredba itd. izaziva određenu nevjericu kod poljoprivrednih proizvođača, kod onih koji se bave svojom proizvodnjom i često puta nemaju vremena ni mogućnosti pratiti sve nove zakone, uredbe itd. i onda to izaziva određenu skepsu nećemo moći ovo, nećemo moći ono, nemamo uvjete itd.

Da, mi često razgovaramo o tome da savjetodavnu službu treba kapacitirati, da je treba osnažit, da treba više ljudi, da im trebamo pomoći da budu na raspolaganju poljoprivrednicima, ali isto tako možda premalo govorimo o tome da trebamo slušati i njihovu povratnu informaciju jer posebno kad je riječ o ovim malim prerađivačkim objektima koje OPG-i mogu imati na svojim gospodarstvima, tu savjetodavna služba, bar koliko sam ja uspjela s njima razgovarat, nailazi na određene poteškoće u provedbi i oni te neke svoje primjedbe odnosno saznanja iz prakse adresiraju. Mislim da je jako važno da to što nam daju kao povratnu informaciju također uvažimo kako bi imali jasne zakone i jasna pravila, a upravo na tragu onog što ste vi rekli da poljoprivrednici to mogu provoditi i da mogu nastaviti svoju poljoprivrednu proizvodnju. Poštovana kolegice Petir, spomenuli ste u svom govoru kratke lance opskrbe, što je svakako pohvalno, al me zanima jeste li vi stava da u hrvatskoj poljoprivredi trebamo regionalizaciju jer ako govorimo o kratkim lancima opskrbe nije isto zapravo poljoprivrednom proizvođaču recimo nekome ko ima malu siranu, pa je iz Zaprešića, njemu treba 20-tak kilometara da dođe do Zagreba koji je milijunski grad, on sve što proizvede i sir i mlijeko i jogurt može prodati tu u Zagrebu, međutim onaj koji dolazi recimo iz Osijeka isto tako se bavi istom proizvodnjom njemu treba najamne 300 kilometara jer tamo ne može sve prodati, nije tolika potražnja za takvim proizvodima, znači 300 kilometara do Zagreba, 300 kilometara nazad, to je barem 1000-1500 kuna troška samo da bi prodao ono što neko iz Zaprešića može vrlo lako prodati u Zagrebu. Zahvaljujem. Hvala vam kolegice Vukovac.

Zbog toga se i zalažem da u kuhinje naših javnih ustanova kao što su škole, vrtići, starački domovi, bolnice i druge ustanove, dakle od vojarni, kaznionica itd. kroz kratke lance opskrbe hranom ustvari omogućimo da hrana koja stiže na stolove bude svježa i domaća, da ostavlja što manji ugljični otisak, a to će ujedno biti i tržište za naše poljoprivredne proizvođače. Pokazalo se i kroz moslavački „Pun ceker“ i kroz „Međimurski štacun“ da mi u stvari nemamo dostatne količine, pokazalo se i kroz neke projekte gdje se pokušalo u hotelijerstvu i u ugostiteljstvu uvesti primjerice slavonski doručak u jednom jadranskom hotelu da je on trajao svega dva mjeseca jer nemamo dostatne količine.

Poštovana kolegice Petir, cijeli zapravo svoj politički rad mogao bi reć da ste posvetili krizi u poljoprivredi i zaštiti hrvatskog sela govoreći o ovom prijedlogu zakona kojim se transponira dakle određeni broj uredbi u hrvatsko nacionalno zakonodavstvo. Spomenuli ste zapravo proveli ste tu jednu tezu o potrebi povezivanja zelene i plave Hrvatske odnosno poljoprivrede na način da zapravo treba osigurati veću dostupnost autohtonih domaćih proizvoda upravo unutar turističke ponude. Obzirom da ste to govorili pri kraju svog vremena ako možete ukratko pojasnit na koji način obzirom da je već bilo puno ideja da upravo se ti autohtoni domaći proizvodi dakle proizvodi iz RH plasiraju upravo većinom naravno na obali gdje je veća turistička potražnja i ponuda, pa ako može par riječi o tome. Pa mi smo i Strategijom poljoprivrede do 2030.g. predvidjeli određene mehanizme koji bi trebali upravo kroz kratke lance opskrbe hranom podići brendiranje domaćih poljoprivrednih proizvoda, gastrodestinacije i povezati poljoprivredu sa turizmom. Ono što smo uočili kroz analize koje smo radili da postoji problem kod nedostatnog udruživanja poljoprivrednih proizvođača jer svi smo svjesni da neće ugostitelj i hotelijer ići od kuće do kuće kupovat svinju, kravu ili što mu već treba mrkvu, paradajz već da se naši proizvođači trebaju udružiti kako bi imali dostatne količine i kako bi u tom smislu mogli zadovoljiti potrebe naših ugostitelja i hotelijera. U tom smislu se i izdvajaju posebna sredstva za posebna sredstva za proizvođačke organizacije kako bi se proizvođače potaklo na udruživanja, a i kroz Zakon o poljoprivrednom zemljištu bit će dodijeljeni [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] i dodatni bodovi onima koji se udružuju.

Ja mislim da bi mi morali više tradicijski gledat i klaonice i uzgoj, a ne da nam se događa da uvozimo kao jaja koja su primjer, svježa jaja, a iz Poljske su ne znam odakle putovali, 10 dana bili u skladištu onda im se udari datum kao da su svježa, onda imam problema.

Vi ste bili potpredsjednica odbora ili predsjednica ne znam u EU Parlamentu za poljoprivredu, znači mi moramo se prilagoditi našem seljaku da on proda svoj proizvod. On ako nema klaonicu blizu njemu se ne isplati držat stoka jel ga to košta. Prema tome, tribamo prilagoditi naš sustav našoj tradiciji, našim tim vrijednostima opstanka ljudi na selu, inače ćemo nestat. Priča je magla.

Što se tiče kvalitete hrane spomenuo sam primjer sanitarne jedan ogroman problem gdje krave doslovno piju kanalizaciju u svim uvjetima vanka, niko ih ne hrani, nisu cijepljene, s ničim tretirane, imaju markice. To je za OLAF, pa čak ću prijavit OLAF-u, evo kolegici Petir ću poslati na odbor taj predmet da vidite koji to ne briga inspektorata, inspekcije koju vodi Andrija Mikulić, to je katastrofa. Piju kanalizaciju, to je taj sinjski primjer, a imamo i druge primjere.

20 godina je to tako bilo, a hrana nam je najbitnija. 3 milijarde eura uvozimo hrane, ej.

Mi moramo prilagodit našem seljaku i selu te direktive i uredbe jer zasigurno ne bi Austrijanac svom seljaku radio, ne bi. Intenzivni uzgoj, zbog čega?

Ja od kada sam u saboru samo pripisivamo direktive i uredbe, a na terenu ti zakoni nit su primjenjivi, nit se poštiva tradicija, niti ti ljudi koji se bave tim stočarstvom ništa se ne poštiva, nego je bitno reć zelena i plava Hrvatska.

Moram vam reći da sam i ja toga stava. Pa između ostalog svjedoci smo, evo ne tako davno imali smo primjer gdje nam je jedno dijete čak preminulo nakon što je konzumiralo jaja iz uvoza, ispostavilo se da su jaja zaražena salmonelom, bila su kupljena u jednom velikom trgovačkom centru. Isto tako radilo se o salmoneli odnosno o pilećem mesu zaraženom salmonelom. Javnost je o tome saznala tek nekoliko tjedana nakon što smo pojeli svu tu piletinu koja nam je došla na stol. Mislim da je rezultat te afere bila i smjena unutar samog Ministarstva poljoprivrede.

Pa naravno da jesam jel da nije, da je drugačije, sigurno da su, ne sigurno ne činjenica govori da je rigoroznije inspekcije poštivanje svega je prema domaćem proizvođaču, a pogoduje se uvoznim lobijima. Tko tretira to meso jel je hranjeno sojom koja je tretirana glifosatom? Tko to kaže kad dođe iz pravca Mađarske, ne znam Srbije odakle sve dolazi ta svinjetina i kolika je razina glifosata u toj soji? Nitko to ne kontrolira, ali je puno jeftinija ta svinjetina od domaćih proizvođača. I što radimo? U biti mi potičemo tuđu intenzivnu proizvodnju manjim kontrolama, propustima i to su ti uvozni lobiji.

Poštovani kolega Bulj, hrana bi trebala u Hrvatskoj biti dostupna svima, trebala bi biti zdrava, trebala bi biti sigurna. Dakle, što država može napraviti da provodi i koje procese rigoroznije mjere pogotovo nad svim ovim stranim uvozima koji nam dolaze na polica našim obiteljima. I drugo što mislite da bi trebalo napraviti da potaknemo male uzgajivače. I da još snažnije omogućimo tko god se želi baviti, biti mali uzgajivač u Hrvatskoj, malo smo umorni cijeli dan danas raspravljamo već se jezik počeo ovaj motati. Kolega Bulj što možemo ko država napraviti da pomognemo našim OPG-ovima? Pa kad gledamo koliko država daje kroz poticaje i daje ogromne iznose međutim nemamo rezultata. I pitanje gdje ti svi poticaji odlaze, da li odlaze stvarno OPG-ovima i dobro bi bilo ta obiteljska manja gospodarstva također poticati jer to je opstanak ljudi na tome području i to je nacionalna sigurnost u zaleđu našeg priobalja, Slavonije, ljudi su tu ako je prazan teritorij, nije država samo teritorij, država su ljudi. Što može se u Dalmatinskoj zagori, Slavoniji, Gorskom kotaru uz određene druge, drvnu industriju recimo u Gorskom kotaru, stočarstvo i poljoprivreda. E u ovome slučaju ja sam u Sinju spominjao, odlaze stočaru koji drži vanka, radi probleme, koji ne tretira stoku, koji ništa ne poštiva, a prima poticaje. Umjesto da potičemo mlade obitelji da ostanu u tom području, da se bave stočarstvom i ne vjerujem da je kasno. Poštovani kolega Bulj ja ću iskoristiti svoju repliku samo kako bi se složila s vama da se ovakvim zakonodavnim okvirom i postavljanjem pravila koja nisu jasna koče prije svega investicije i poslovanje malih poduzetnika, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva zbog nedostatka informacija i nemogućnosti praćenja svih tih zakonskih promjena. Vrijeme je da se promijeni pristup ovoj tematici i zakonodavni okvir bude što jednostavniji upravo kako bi on bio jednostavniji za proizvođače i potrošače i jer se upravo radi njih on i donosi, a ne samo kako bi se zadovoljila forma. Pa zato kad donosimo direktive i uredbe, ne moraju biti sveto pismo. Mi se moramo izboriti za naše posebnosti našega sela i našeg malog OPG-a, našeg proizvođača. I to je nacionalna sigurnost, to treba biti strategija ostanak ljudi na tim područjima. Ne možemo mi očekivati da ćemo imati samo 10 velikih proizvođača intenzivne proizvodnje, a svi ostali će biti njihovi radnici ili u najvećem slučaju budu roblje, potplaćeni. Znači mi moramo te posebnosti staviti u zakonodavni okvir, a ne poslušno slušati što točno Bruxelles napiše. Pa izgubili smo tradiciju što je najgore, gubimo je, to je najgore, običaje gubimo. Stara poslovica kaže bolje izgubit selo nego običaje, a vi ste baš udarili svojim politikama briselskih čata u običaje. A to ne smijemo, mi smo, imamo svoje posebnosti [[Upadica: Vrijeme.]] koje moramo sačuvati.

Ministrice, državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege, nažalost većina stanovništava Hrvatska nije u mogućnosti da svoju hranu kupuje od obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava jel da ih dobija sa seoskih domaćinstava. U biti činjenica je pogotovo u urbanim sredinama da većina proizvoda prehrambenih koji narod jede kupuje ih u trgovačkim centrima i mogu vam reći samo jednu stvar da mi je drago u posljednjih nekoliko godina ja kupujem u trgovačkim centrima i čitam deklaracije i vidim zadnjih nekoliko godina da ima sve više i više proizvoda sa oznakom proizvedeno u Hrvatskoj. Da li su one ispravne deklaracije ili su lažne ja to ne mogu znati, međutim ono što je po meni bitno je svakako da i ovaj prijedlog zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu ima namjeru i dodatno ojačati i objediniti politiku sigurnosti i higijene hrane u Republici Hrvatskoj, te osigurati da potrošači i nadalje konzumiraju sigurnu i zdravstveno ispravnu hranu životinjskog i biljnog porijekla. Malo prije smo u izjavama čuli od prethodnika da je najvažnije i na prvom mjestu mora biti zaštita proizvođača, a ja ipak mislim da je na prvom mjestu treba biti zaštita potrošača, jer je ipak u našoj državi više potrošača nego proizvođača. Meni je drago čuti da se mijenjaju pravilnici koji će našim proizvođačima prehrambenih proizvoda omogućiti i olakšati i proizvodnju i plasman njihovih proizvoda i da će upravo ti njihovi proizvodi postati dostupniji svima nama u Hrvatskoj. Međutim i dalje držim da je izmjena ovoga zakona najbitnije zaštititi potrošače. Prijedlogom zakona će se staviti izvan snage i trenutno važeći Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu, a u čiju izmjenu se krenulo s obzirom na činjenicu da je 2019. osnovan Državni inspektorat i da je u svibnju 2021. usvojen Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koji se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja. Ponovno naglasak na Državnom inspektoratu mora biti i Državni inspektorat stvarno mora raditi svoj posao i kontrolirati svaki prehrambeni proizvod koji dođe ili na police trgovačkog centra, a isto tako i oni koji se prodaju direktno u obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Kontrola hrane u mnogim državama otežava fragmentirano zakonodavstvo, višestruke sudske nadležnosti i neučinkovit nadzor praćenja i primjenu zakona. Učinkovit nacionalni sustav kontrole hrane i zakonodavstvo presudni su za osiguravanje zdravlja i sigurnosti domaćeg stanovništva kao i za osiguravanje sigurnosti kvalitete hrane u međunarodnoj trgovini. Ulaskom Republike Hrvatske u EU uredbe EU u području sigurnosti hrane su postale izravno primjenjive, stoga je Republika Hrvatska izradila opći i zakonodavni okvir u području sigurnosti hrane u svrhu provedbe uredbi EU, te osiguravanja pravnog temelja za donošenje pravilnika, naredbi i naputaka za prijenos i provedbu pravno obvezujućih akata EU. Provedba spomenutih uredbi EU osigurana je kroz sljedeće zakone Zakon o hrani, Zakon o higijeni hrane i mikro biološkim kriterijima za hranu, Zakon o veterinarstvu, Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, Zakon o informiranju potrošača o hrani i Zakon o Državnom inspektoratu. Istina sve bi bilo bolje da je ovo sve pod jednim zakonskim krovom, međutim ovoliku široku kvalitetu zaštite potrošača i proizvođača jednostavno ne vidim način da se sve svede pod jedan zakon. Ovim prijedlogom zakona osigurava se provedba ukupno 10 uredbi Europskog parlamenta i Vijeća, odnosno uredbi Europske komisije, te se pravni poredak Republike Hrvatske prenosi jedna direktiva. Zakonom će se osigurati zakonska osnova za donošenje nacionalnih odredbi u područjima izravne opskrbe malim količinama primarnih proizvoda proizvedenih na vlastitom gospodarstvu kojima proizvođač opskrbljuje krajnjeg potrošača ili lokalni objekt u maloprodaji koji izravno opskrbljuje krajnjeg potrošača. Nacionalnih mjera za prilagodbu zahtjeva iz uredbe EU broj 852./2004 i 853/2004 dodatnih zahtjeva označavanja hrane životinjskog podrijetla posebno pravila o higijeni hrane životinjskog podrijetla, izrade plana praćenja patogena mikro organizama u hrani i hrani životinjskog porijekla, te izrade programa državnog monitoringa, rezidua za praćenje antimikrobne rezistencije u životinja i u hrani životinjskog podrijetla. Znači dodatno se kontrolira hrana koju jedemo i ja pozdravljam ovaj prijedlog zakona. Kolega Brkan vi dolazite iz makarskog primorja, iz Makarske i znate koliki je turistički potencijal i koliki je potencijal od Biokovlja, vrgoračkog područja, imotskog područja koliki je potencijal da se prodaju domaći proizvodi i da potičemo domaćega proizvođača, a ne da mu budemo sankcija veća nego uvoznim lobijima i uvoznim proizvodima. I to je ta činjenica, gdje mi moramo naše posebnosti sačuvati. Jer ja bih želio, a i vi da se u Makarskoj prodaje vrgoračka voćka, jagoda, da se prodaje ne znam. Jel' kužite što je problem? Ja bih volio da glavički kupus iz Sinja bude na vašem tržištu, a ne da se uvozi. Znači imamo problem što svoje posebnosti moramo sačuvati bez obzira na direktive poštivajući sve ono što smo potpisali, a i izborit se [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] za posebnosti.

I ja nemam drugo što reći, nego evo na makarskoj tržnici i u većini u biti baš na tržnici svi su proizvodi domaći iz sinjskoga kraja, iz cetinskog kraja prvenstveno također i Vrgorske krajine. Mi ćemo prvi sada imati i vrgorsku jagodu na stolu, a i najduže ćemo uživati u njoj. Međutim, isto tako ne smijemo njih poticati, a da kvaliteta i kontrola opada. Zbog toga je ovaj zakon na pravome putu da radi i jedno i drugo normalno uz predstojeće izmjene Pravilnika o proizvodnji svega ostalog. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Brkan, u jednom trenutku ste rekli da niste sigurni da li ono što piše na deklaracijama doista predstavlja stvarno stanje. Pa ja nekako mislim i bar se nadam da su iza nas ta vremena kad su se poljoprivredni proizvodi posebno oni koji se stavljaju na tržište lažno deklarirali. Donijeli smo niz pravilnika. Zadnji od tih pravilnika ja mislim u '21. godini gdje je jasno navedeno na koji način se trebaju proizvodi deklarirati jer ako mi nećemo vjerovati u državu za koju su se naši branitelji borili onda ne znam kako će građani koji ovo slušaju. Činjenica je da bi potrošači voljeli da te deklaracije budu detaljnije, ja se s tim slažem i isto tako mislim da i proizvođači žele da one budu detaljnije. Evo neki dan su rekli na okruglom stolu da žele da njihovo meso bude označeno onako kako auto ima i registarsku oznaku. Pa me zanima u tom smislu mislite li da bi dodatno označavanje poskupilo proizvode [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] i ako da ko to treba platiti? Ma upravo tako, gledajte ja čitam i piše da je proizvod iz Hrvatske ja želim vjerovati u to, međutim zato trebamo pod broj jedan dobre zakonske osnove da taj proizvod ne može bit ništa drugo nego onako kako je deklariran, to mi upravo sada ovdje i radimo, a isto tako vjerujem da će i državni inspektorat raditi svoju funkciju za što je i namijenjen, da će kontrolirat je li taj proizvod ispravno deklariran jel njegovo porijeklo u skladu s onim što na njemu piše, dal ga je potrebno dodatno nečim označavati.

Zašto to ne bi bilo možda moguće i kod nas?

Poštovane kolegice i kolege. Još u antičkoj Grčkoj kaže Hipokrat, prvi dio znamo svi, a drugi dio nisam siguran „Neka hrana bude tvoj lijek, a lijek tvoj neka bude hrana“, kao i sve što putem hrane unosimo u organizam gradi nas i mijenja, a o tome što smo unijeli ovisi naša snaga, naše zdravlje i naš život i hrana uistinu mora bit sigurna, mora bit dostupna i mora bit zdrava. I ovo što je kolega Jure ako sam, a mislim da sam dobro zapamtio, govorio istina je, pa i mi koji smo sportaši koji se bavimo sportom pa imamo neke norme koliko unosimo na dan piletine, pa ja prvi odeš pa kupiš piletinu u trgovačkom centru i onda kako sam si spremam hranu dođete udarite batom piletinu iz Brazila, znači udariš je batom, a moraš djecu poslat da budu na sigurnom negdje u drugoj sobi jer to kako udariš pa ti to odleti fijuu tamo četiri metra dalje, pa tri metra puf pa ti to je puno vode, pa ti udariš kupiš piletinu brate od kilu i po, a ono dođe ja ne znam da li ima 300 grama u toj piletini, pa dok je spečeš ostane ti 50 grama zato jer je puna svega, puna je svih aditiva i svega onoga što ne valja, ali kupuješ šta možeš i jedeš šta možeš to je tako. A onda kada ti netko iz Slavonije ili neko iz Dalmacije pa ti donese pile, pa brate mili pa to udaraš batom ne može pa to ne ide nigdje čovječe, to treba ić u teretanu pa udarat s tim batom po tom piletu. Malo sam smiješan, ali to je istina. To znate ko kod je probao tuć dakle domaće i zdravo to trči po dvorištu, to je jako, to je meso jako. A ovo brate pumpano s nečim to je I zato je važno, zato je važno da država brine o tom mesu. Kad se uvozi meso iz Brazila i svega pa mi imamo kolege ja ovo nisam vidio, govore ljudi čovječe kaže radio sam u jednom velikom tom centru kaže dao otkaz nisam mogao. Dođe meso pa to ti stoji tamo iza, nije to uopće u hladnjacima, pa ga malo špricamo, pa mi daju ovi tekućinu, pa pošpricaj malo to meso s ovim s onim, znamo onu priču ugljikovog monoksida jel tako. Kaže, vidi crveno meso kaže dobro je za tebe domaće, a ono puno brate puno plinova, crveni se, šest godina je crveno ne mora uopće u frižideru biti i to naši ljudi jedu. I zato je važno da tu država radi svoj posao, stroge kontrole, stroge kontrole i dakle ako neko namjerno ili slučajno, ne zanima me, ide prevarit hrvatske građane i da im nešto što ne valja neki otrov, ma frende ti ne možeš više patkicu plastičnu iz Kine uvest u Hrvatsku. I tu država čuva, ne damo ti. Propast će. Ma propadni da te nema bit ćeš primjer svim drugima. Dakle, građanima RH može se uvozit zdrava hrana ili bar hrana koja nije otrovna je li. I zaribaš li, to je primjer svim drugima pa da vidite kako to brzo ode vijesti i kako se brzo posloži. Drago mi je bilo slušati kolegicu Petir, drago mi je bilo u ovoj priči smrzavanja jer to nije regulirano mesa i budući da je kolegica Petir ne samo duboko involvirana u temu, dakle ovu nego pripada vladajućima i uvjeren sam da će je čuti ovi koji su tamo odgovori.

Negdje drugdje radite šta hoćete, ali mi trebamo brinut za naš narod, pa evo stvarno bilo mi je drago čut kolegicu Petir. Gospodin Malenić je javno govorio o situaciji on ima stado nekih 555, 600 grla, kaže pa njegovi srednjoazijski ovčari kupio sam hrenovke odnio psima svojima, kaže psi pomirisali nisu htjeli jest jer je to nezdrava hrana, životinja neće da jede. I zato mi trebamo našim ljudima kolikogod možemo pomoći da sačuvamo zdravu hranu i da bude dostupna svima. I zato drago mi je da onaj fleksibiliti jel tako to je do 20 nekih grla tjedno ministrice, pravilnikom to je dobro nemojte samo da čekamo kako ono, dvije godine se može nego vi to odmah dakle u 20 dana odmah donesite to tako da naši OPG-ovi i naši mali, mali uzgajivači da mogu jednostavno raditi svoj posao kako treba. Neka svako tamo gdje je sve napravi što može da građani RH zdravo jedu i da proizvode zdravu hranu. Kolega Miletiću, evo mi ćemo se vratit na jaja, pošto je to evo čin terorizma, ali ćemo pričat ovaj put. Znači Hrvatska uvozi jaja, naš proizvođač je time ugrožen. Primjer, kolko je ugrožen da onaj ko proizvodi kukuruz ili žitarice i Hrvatska potiče to, taj izvoz i te žitarice vani, pa naš mora ko proizvodi jaja otkupit od toga što je preprodano u drugu državu, u drugu državu, kupit žitarice po 5 puta skupljoj cijeni i to je ta bitka protiv domaćeg proizvođača. Mi te lance gdje država potiče nekoga da uzgaja žitarice, da mora isključivo prodat domaćem proizvođaču ako ga potičemo, ako ga ne potičemo onda ne. Ovo je problem koji su mi iznijeli ljudi koji proizvode jaja, jaja, a jaja iz Poljske kad dođu misec dana stoje, zalipe etiketu da se danas prodaju, da se doli dogodi ovo što se dogodilo u trgovačkom lancu da je mladi dječak umro zbog salmonele. Kolega Bulj, znam o čemu govorite, a ja sam tu samo, mislim da je odgovornost dakle sigurno države na najvećoj razini, al onda i malih proizvođača, dakle i tu se slažem opet sa kolegicom Petir kad je rekla da se trebaju ljudi povezivati. Ovih dana, tjedana, mjeseci intenzivno radim teren gore po Međimurju i sjeveru Hrvatske, dižemo naš Most je li, to ne objavljujemo sve na fejsu da se iznenade kada bude gotovo ovaj i baš tamo sam intenzivno sa OPG-ovima i sa ljudima kojima je to život, koji se s time bave, da, da, sve ćemo preplavit, radimo, radimo … [[Govornik se ne razumije]] samo tu Mostovac. Dakle, i ljudi su mi rekli da je to problem, dakle međusobnog povezivanja, sinergije koja se onda događa i tu evo opet i mi možemo pomoć sa savjetima, vi naravno koji, kojima je to, koji ste unutra do kraja i koji ste vladajući, ali slažem se da trebamo sačuvati kolega Bulj građane od svih tih pokvarenih jaja, ima ih puno.

Ovaj, činjenica je, šalu na stranu, činjenica je da smo i dio europskog tržišta i da na tom tržištu će se svašta i svakakva roba nalaziti i jednostavno mi ne možemo diktirati nekome što će on kupit, dal će on kupovati nešto jeftino ili skupo itd., svaka roba nađe svog kupca kažu jel, ovaj međutim država odnosno uloga države je tu da osigura na neki način da čovjek ono što pročita odnosno ono što želi kupiti i što vidi da to stvarno bude to. To je prvenstveno uloga države i mislim da evo na tom tragu su i ove uredbe jel. Mislim da mi trebamo ljudima posvješćivat nekoliko stvari, prvo da je stvarno hrana na jedan način lijek, dakle ti što u sebe unosiš to po tebe ima dugotrajne posljedice. E sad naravno ako sirotinja nema šta jest ljudi jedu šta jedu je li, jeo sam ja u Domovinskom ratu kad je stari bio, di su trebali bit očevi, a kuća puna izbjeglica, pa mi mater na kruh mast neku rekla tako sam ja jela kad sam bila, ja ono uzeo ono skoro bacio razumijete, ja adolescent ono u gimnaziju se upisivao i rekao šta je to, kako ste to jeli, jer se nije imalo, tako da ono. Ali opet, dakle trebamo danas ljudima govorit i educirat ih kolko je važno što je moguće zdravije jesti, a država onda čuvati ovo što je rekao kolega Bulj, naš, naše građane od svih tih pokvarenih prehrambenih proizvoda, od svih tih teškoća koje nam dolaze izvana i poticati naše male uzgajivače da ipak evo da se i oni umrežavaju i da ta cijena bude prihvatljiva i što mi više od njih budemo kupovali to će njima bit na koncu duži interes je li. Kolega Miletiću, osim strožih kontrola naravno da je potrebno propisati i kvalitetu proizvoda jer na taj način će se bolje zaštititi domaći proizvod, ali i eliminirati ono iz uvoza što ne odgovara toj kvaliteti. Nadam se da će isto krenut i za meso jer ako primjerice propišemo da je svježe meso ono koje je od klaonice do prodavaonice stiglo u roku od najduže 72 sata onda sasvim sigurno tu neće biti na tržištu meso koje ste vi spominjali koje stiže iz nekih dalekih zemalja i nema ni primisli da bi moglo biti svježe meso. Ono što treba čitat, treba čitat deklaracije, ja vas molim da više ne kupujete piletinu iz Brazila jer ste danas rekli da ste osvjedočeni piletoman… znači ako ste toliki ljubitelj piletine ja vam mogu preporučiti neka obiteljska gospodarstva koja imaju domaću piletinu i pozivam sve da kupuju domaće i da ono što kupuju u supermarketima da čitaju što piše na deklaraciji. Kako, sad sam ono u kojoj godini, mislim ne 42.g., nije puno, al nije ni malo, a i dalje se bavim sportom, al čak me sad nešto lovi brija nešto to povrće, zelenjava, čak to meso sam smanjio do kraja je li ko zna možda pređem i u vege je li ko će znat, život piše čudne priče iako meso jako volim je li ne i meso je zdravo na koncu zdravo meso. Još jednom, mislim da je jako bitno da sve napravimo ko država, prvenstveno vi koji ste vladajući jer je vaša odgovornost tu najveća i imate legitimitet da zaštitimo naše građane od svega onog što ne valja i to je to, dakle od svega onog što ne valja, a onda naravno da potičemo i educiramo prvenstveno i mlade ljude da budu svjesni koliko je važno brinut se i ta samo odgovornost i o vlastitom tijelu, o vlastitom zdravlju, o zdravom načinu života, sve je to povezano, cijela jedna filozofija. Imamo još jednu repliku poštovanog zastupnika Željka Lenarta. Ja sam zaključio da vi imate jako veliku kuhinju kad to 4 metra odleti. Vi kažete da u Hrvatskoj neke stvari nisu moguće ili da li su moguće. U Hrvatskoj je moguće da piše na deklaraciji da je proizvedeno u Hrvatskoj, a nije iz Hrvatske, da je upakirano u Hrvatskoj. U Hrvatskoj se tovi telad iz nekih drugih zemalja, a na kraju se kaže da je hrvatski proizvod. Znači postoji masu toga što ne bi trebalo biti moguće, ali je moguće i znači hrvatski proizvod se deklarira ono što stvarno to nije.

Što se tiče veličine kuhinje, srušio sam, stara kuća 50 godina pa sam srušio zid, nije potporni i onda sam napravio one space, znate kako je to moderno cijela kuhinja i dnevni boravak, a Bog mi je dao ruke, svašta sam radio u životu pa vam ja to sve sam malo pločice, malo ovo. Sad se radnici dosta se vrednuju, pa ćemo postavljat pločice, provlačit struju, vodu tako da sjetite me se ako bude trebalo. A što se tiče ovog drugoga što ste govorili, da dakle da se razumijemo ja vidim danas da je puno bolje nego što je bilo prije 20 godina. Jer ja sam prije 20 godina imao 20 godina i isto sam živio u našoj zemlji i gledao našu zemlju. I bogu hvala, bolje je. Ali to ne znači da mi ne moramo sve raditi što možemo da bude bolje još danas ovdje i sada nama svima skupa.

Zahvaljujem predsjedavajući. Čuli smo danas evo stvarno je već kasno, čuli smo što donosi novi Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima. Novi zakon navode zamijenit će i staviti van snage trenutno važeći, a obzirom na ustrojavanje Državnog inspektorata koje uz Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo zdravstva novo nadležno tijelo u području sigurnosti i higijene hrane. U obrascu prethodne procjene za prijedlog Zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu koji je objavljen 9. ožujka 2021. godine, dakle prije više od godine dana piše sljedeće: „Zašto je potrebna razrada nacrta prijedloga zakona.

2158 od 20. studenog 2017. godine o uspostavi mjera za ublažavanje učinaka i razina referentnih vrijednosti radi smanjenja aktilamida u hrani. Cijelu prošlu godinu upozoravali smo na značajno kašnjenje usklađivanja propisa iz područja sigurnosti hrane, a ovim je to službeno i potvrđeno. I ne samo to, do sada još uvijek nisu jasno propisane nadležnosti između institucija, a Državni inspektorat napominjem već nekoliko puta osnovan je 2019. godine, dakle prije više, prije pune tri godine. Skrenula bih pozornost i na članak 10. stavak 3. i 4. prijedloga ovoga zakona koji se odnosi na obvezu dostave analitičkih izvješća o uzetim otiscima sa trupova o ukupnom broju uzoraka i broju uzoraka pozitivnih na salmonelu i kampelobakter za koje su subjekti u poslovanju sa hranom samostalno financirali uzorkovanje u okviru vlastitih samokontrola. Vjerojatno se radi o smanjenju troškova službenog uzorkovanja što je dobro, međutim obzirom da u članku 21. stavak 1. točka 6. propisana kaznena odredba za subjekte koji ne osiguraju higijenski proces proizvodnje i/ili stavljanja na tržište hrane te njezino rukovanje prema propisanim kriterijima dvojbeno je prisiljava li se navedenom odredbom subjekte da prijavljuju sami sebe. Kod zakona o sjemenu smo također govorili o potrebi definiranja malih količina lokalnog tržišta ponavljam to i sada kako bi se pomoglo malim proizvođačima u situaciji potencijalne prijetnje nestašicom hrane. Željela bih također još jednom skrenuti pozornost na neadekvatno prevođenje stručnih termina i potrebu za konzultacijom, ali i uvažavanje mišljenja akademske zajednice. Evo nekoliko primjera iz ovog prijedloga zakona. Praćenje temperature bi trebalo biti praćenje promjene temperature. Smrzavanje hrane bi trebalo biti zamrzavanje hrane, a uspostavljanje validirane metode uspostavljanje metode validacije. Imali smo i prije sličnih primjedbi kada se ne uvažavajući mišljenje akademske zajednice koristio termin pesticidi umjesto sredstva za zaštitu bilja. Još jednom napominjem da se ovakvim zakonodavnim okvirom i postavljanjem pravila koja nisu jasna tko će prije svega investicije i poslovanje malih i srednjih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i poduzetnika zbog nedostatka informacija i nemogućnosti praćenja svih tih zakonskih promjena. Vrijeme je da se promijeni pristup ovoj tematici i zakonodavni okvir bude što jednostavniji, te da se donosi zbog proizvođača i potrošača, a ne samo da bi se ispunila forma.

Poštovani potpredsjedniče, poštovana ministrice sa suradnicima, ovim novim Zakonom o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu stavili bi i van snage važeći zakon koji je donesen 2013. godine i izmijenjen i dopunjen 2018. godine. Opravdano donošenje novo zakona i to da je 2019. godine osnovan Državni inspektorat koji u svojoj nadležnosti ima i obvezu provođenja inspekcije vezano za higijenu hrane, a isto tako je opravdano i to što smo prošle godine donijeli Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja. Također ovim zakonom osim što osiguravamo provedbu nacionalnog zakonodavstva osiguravamo i provedbu europskog zakonodavstva kroz 10 uredbi u jednu direktivu. Svi smo danas raspravljali ovdje kako još poboljšati poslovanje s hranom i kontrolom hrane na terenu. Što je nama potrošačima važno? Važno je da imamo i da koristimo i da konzumiramo zdravstveno ispravnu hranu, a za to upravo ovim zakonom usklađujemo podjelu nadležnosti za provođenje službenih kontrola za hranu. Večeras smo iz rasprave čuli kako su kod nas u RH u odnosu na naše susjedne zemlje članice EU postavljeni visoki kriteriji vezani uz sigurnost hrane, a što uzrokuje zatvaranje ili otežano otvaranje malih klaonica i malih sirana. Male klaonice i male sirane su budućnost i razvoj poljoprivredne proizvodnje i opstanak obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u seoskim sredinama. Ne smijemo dozvolit da moramo svi ići u trgovačke lance, kupovati svinjetinu, piletinu, govedinu i ostalo meso, a na našem domaćinstvu proizvodimo zdravu i kvalitetnu hranu. Stoga, moramo biti fleksibilniji prema našim domaćim proizvodima koje proizvodimo na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u slavonskim seoskim dvorištima. Ovim zakonom sigurno ćemo olakšati poslovanje našim poljoprivrednicima tj. proizvodnju hrane, kao i sigurnost i kvalitetu hrane i strategiju od polja do stola. Normalno i potrebno da se kontrole na terenu i dalje provode, a isto tako važno je provoditi i dalje pojačane kontrole uvoza hrane iz trećih zemalja. Klub HDZ-a podržava ovaj prijedlog zakona kojim se osigurava da potrošači i dalje konzumiraju sigurnu i zdravstveno ispravnu hranu životinjskog i biljnog podrijetla, a isto tako naše Ministarstvo poljoprivrede će kao i uvijek razmotriti naše prijedloge do konačnog zakona.

Pohvalno što ministrica sluša od saborskih zastupnika barem je pristojno tu inače nije to u načelu baš često da mi imamo takav susret sa ministrima, oni većinom slučajeva ili ne dođu ili vrlo rano napuste sabor. I to je jedno uvažavanje sabora i svaka čast za to.

Mi smo govorili domaće proizvođače i strane proizvođače jer nekakvi lobiji koji guraju znači strane proizvode. Ovdje je vrlo bitno kazati da smo prestrogi prema domaćim proizvođačima. Naravno da je zaštita potrošača najbitnija. Čovjek mora ist zdravu hranu. Ako jede zdravu hranu bit će manje i bolesti, ne znam prije svega čovjek će duže živit, a drugo imat će zdravstveni sustav manji financijski ovaj teret. To je vrlo bitno jer zbog hrane koju imamo vidimo i povećan broj tumora.

Više štete hrana nanese ljudima na zdravlje, raspoloženje, sve skupa nego ovaj sve, cijeli Covid. Znači od najtežih bolesti. Prema tome, domaće triba poticati, domaće je domaće to triba isticati. S tim šaljemo poruku ljudima da ostanu tu. Tu je njihov dom i moramo poticati znači štoviše, ne samo poticati nego prilagoditi zakonodavnom okviru tj. preporukama ili direktivama EU koje daje, prilagoditi ono što mi jesmo i naše posebnosti.

To je ono što bih htio napomenuti da iz ove rasprave taj najbitniji zaključak, da taj identitet, tradiciju sačuvamo.

Ravnateljica je poslala upute, mi smo dali svoje primjedbe i onda je to dobro rješenje što smo dogovorili da zajednički i razine županije i lokalnih samouprava obavezu zakonsku ispune, da imaju nekakva skloništa, a da se više nikada ne ponove takvi slučajevi da se potiče nešto šta nije dobro jer ne more biti govedo dozvoljeno da krava govedu, bik nebitno ko pije kanalizaciju i da mu cijelu zimu niko ne daje hranu i da ima naušnicu i da ima poticaje.

Mislim moramo, dovodimo se u toliko ružnu poziciju da dajemo poticaje takvome uzgoju. Bili evo svi troje smo bili i ja sam bio, bila je predstavnik aktivista, bili su još inspektorat mislim da tu priču završimo na najbolji mogući način. Svak sa svoje razine mora učiniti najviše i da zaštitimo te životinje da ljudi, djeca ne gledaju to mučenje životinja u sred grada na taj način.

Ja vam iskreno zahvaljujem na otvorenoj i konstruktivnoj raspravi, na svim pristiglim primjedbama i prijedlozima. Ovaj zakon u kratkim crtama Prijedlog zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima se predlaže zbog više razloga, samo jedan razlog je usklađivanje s 10 uredaba Vijeća i Parlamenta i s jednom direktivom. Drugi razlog je također potreba usklađivanja sa normnim ustrojstvom i s drugim propisima koji su posljedično doneseni odnosno s činjenicom da je novo tijelo koje je pored Ministarstva poljoprivrede i Ministarstvo zdravstva nadležno u procesu sigurnosti, kontrole i provedbi sigurnosti hrane također i Državni inspektorat, a također ovim propisom smo objedinili način provođenja naša četiri nacionalna monitoring programa. Ono što bi željela kratko i dodatno reći na temelju rasprava, nisam ja tu samo sjedila cijeli dan, ja sam prilično i zapisivala, sad se malo i šalimo, a poslala sam i dva upita kolegama vezana iza smrzavanja, vezano i za problematiku povezivanja potencijalno potpora i statusa ako sam dobro razumjela i statusa grla odnosno stoke slobodnih od određenih bolesti koje se ne mogu dobiti bez cijepljenja, pa ćemo vidjeti šta je u tom kontekstu moglo napravit. No bilo je tu dosta kvalitetnih prijedloga i rasprave i ja sam vam na tome zahvalna. Što se tiče obveze prenošenja uredaba ona postoji, to nije opcija i to nije na dobrovoljnoj osnovi. To ne znači da prilikom donošenja uredbi mi nismo ravnopravan partner i ne zastupamo naša nacionalna stajališta. No jedno kad je ta uredba donesena na razini Parlamenta i Vijeća, a mi sudjelujemo u stajalištu vijeća Hrvatska onda je naša obveza kao zemlji koja ravnopravno sudjeluje to je te uredbi provesti u nacionalno zakonodavstvo. Nismo mi zbog toga administracija ili ćato kako se ovdje zovemo, mi odgovarajuće sudjelujemo prije donošenja. Također činjenica da mi ulažemo velike napore u sigurnost hrane i zdravlje životinja, a jesmo, to je prepoznala Komisija zato danas imamo, kolegica Karadžić će me ispravit ako krivo govorim jer nisam provjeravala posljednji broj, 29 programa u ovom području koje sufinancira Europska komisija i to se nikad nije događalo. Zato smo samo u protekloj godini dobili tri statusa zemlje slobodne od određenih bolesti što će osnažiti naš izvoz, zemlje slobodne od bolesti klasične svinjske kuge, a taj status nismo imali od 2008.g. zemlji slobodne od bjesnoće, zemlje slobodne od bruceloze goveda. To je jako bitno za hrvatske proizvođače, to je jako bitno za hrvatske izvoznike i ja ovdje ovim putem želim zahvaliti svima čiji su se višegodišnji napori ovim statusima nagradili, a prije svih to je hrvatska veterinarska struka koju pored Uprave veterinarstva iz Ministarstva poljoprivrede ravnopravno zastupaju i predstavnici Veterinarske inspekcije Državnog inspektorata RH i veterinarske ovlaštene organizacije i instituti i fakulteti svi oni koji čine vrijedan u svijetu prepoznat, nažalost nemamo ih dovoljno hrvatski nacionalni veterinarski sustav. Također željela bih se osvrnuti na primjedbe koje razumijem, a koje su ovdje došle i vezane su za broj propisa te je bilo prijedloga da se ti propisi objedine da budu jedni umjesto njih više. Nisam sigurna da li će to donijeti pomak u transparentnosti i jasnoći jer je riječ o kompleksnim propisima, Zakon o hrani, Zakon o higijeni hrane, Zakon o aditivima, neke nije ni moguće uvrstiti u naše objedinjene propise jer je za njihovo predlaganje nadležno Ministarstvo zdravstva, no i ta je inicijativa razumljiva, vrijedna za razmotriti pa ćemo je u narednom periodu i razmotriti. Ovdje je također bilo riječi i o problematici smrzavanja i vremenu na koje hrana može biti smrznuta. U pravu su zastupnici kad govore da to nije propisano, evo mi smo već tijekom rasprave poslali jedan upit na koji način i prema kome je to eventualno moguće napraviti, pri čemu nije to u praksi velika stavka i važna u praksi toliko stavka u Hrvatskoj. Ono što zemlje moraju osigurati one moraju osigurati da je hrana zdravstveno ispravna, pa i ona smrznuta i svježa i Hrvati ako ćemo govoriti o našoj zemlji puno manje nego što je to prosjek u EU kupuju smrznuto meso, to je činjenica. No svakako vrijedi razmotriti i odgovorit vam na sve ove prijedloge. Što se tiče pitanja samodostatnosti hranjenja hrvatskog stanovništva domaćim proizvodima naravno da su sve te inicijative i želje da ta stopa bude veća dobro došle i da mi radimo na njima. Mi radimo na njima, mi radimo na njima i putem ovih interventnih reakcija kako bismo u nepredviđenim situacijama uspjeli zadržati proizvodnju i putem ulaganja u investicije, u strukturirane investicije u skladu sa strategijom, pa imamo niz sektorskih natječaja, vrijednih natječaja namijenjenih podizanju produktivnosti i konkurentnosti hrvatskog poljoprivrednog gospodarstva i putem izmjena propisa, poput Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu koji na odgovarajući način vrednuju one koji će proizvoditi ono što Hrvatskoj nedostaje i stvarati višu dodanu vrijednost. Međutim, nije nama cilj proizvoditi za domaću potrebu. Mi smo dionik jedinstvenog tržišta, mi smo oni koji se itekako aktivno, a to možete vidjeti i na svim stajalištima zalažemo da treće zemlje iz kojih uvozimo, treće zemlje nisu zemlje EU, primjenjuju jednake visoke standarde kakve trebaju zemlje u EU što se tiče hrane. Nije poanta zabraniti uvoz niti ne uvoziti, to je nemoguće. Poanta je da potičemo izvoz i da naši proizvođači su dovoljno osnaženi da mogu ravnopravno se natjecati na međunarodnom tržištu i poanta je da nam stopa izvoza raste brže od stope uvoza. Treba činiti sve da ta stopa izvoza raste i puno brže nego što raste danas. Što se tiče primjedbi u vezi sa neadekvatnim prevođenjem i određenih termina mogu samo reći da ću provjeriti ako može biti jezično ispravnije zašto ne, pogledat ćemo i to. Na kraju će doći do malih klaonica. Nije samo riječ o malim klaonicama već je riječ o malim siranama i o ribarnicama. Ovo Ministarstvo poljoprivrede je donijelo odgovarajuće pravilnike koji omogućuju određenu fleksibilnost za sve ove objekte na korist onih proizvođača koji su mali tako što se tiče klaonica one se vrlo često spominju. Omogućeno je, omogućeni su različiti uvjeti za tzv. male klaonice, različita fleksibilnost i na taj način moguće je evo pokušat ću se izraziti primjereno. Htjela bih izbjeći riječ klanje.

U vezi sa zbrinjavanjem životinja ovo Ministarstvo poljoprivrede je prošle godine, sredinom prošle godine uputilo dopis Europskoj komisiji zamolbu za mogućnost financiranja izgradnje skloništa u Hrvatskoj putem operacije 741 iz programa ruralnog razvoja. Mi smo dobili, tako smo razumjeli, pročitali takvu suglasnost i mi smo u posljednjim izmjenama Programa ruralnog razvoja između ostalih izmjena predvidjeli i ovu izmjenu i zatražili suglasnost Komisije. I ove godine ćemo, mislim da će to biti ove godine objaviti natječaj za takvo što. Također u pripremi je i poseban natječaj za investiranje u mini klaonice u Hrvatskoj putem Programa ruralnog razvoja. Spomenut ću još kad sam već rekla što radi veterinarska struka i kako želimo promovirati izvoz, da smo u posljednje dvije godine otvorili desetak novih izvoznih tržišta. Neka će biti značajna, neka manje značajna ali na tome treba raditi. I još jednom želim zahvaliti svim veterinarima koji su izborili priznavanje naših veterinarskih certifikata. Kad govorim o posljednjih nekoliko mjeseci ta su tržišta Libija, Izrael, Kostarika, Egipat i Japan koji je veliki svjetski uvoznik mesa i mi smo nedavno to je naše posljednji odobreni veterinarski certifikat dobili suglasnost na takav certifikat za meso i odmah vrlo kratko iza toga smo imali izvoz hrvatskog junećeg mesa. To je naš cilj, na tome ćemo raditi. Zahvaljujem vam svima na suradnji i strpljenju i naravno sve ćemo primjedbe sagledati. Sa ovim smo iscrpili kompletnu raspravu. Zaključujem raspravu i glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.

Evo kolege nastavljamo dalje, posljednja točka večerašnje rasprave: -Prijedlog Deklaracije o Alpe-Adria-Dunav području slobodnom od GMO-a. Predlagatelj je Odbor za poljoprivredu na temelju čl. 81. Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu je proveo Odbor za zakonodavstvo. Prije početka rasprave predlagatelj je podnio amandmane koji temeljem čl. 202. Poslovnika postaju sastavni dio prijedloga deklaracije. Poštovana zastupnica i predsjednica Odbora za poljoprivredu Marijana Petir.

Ovaj prijedlog temeljen je na relevantnim, nacionalnim i europskim regulativama, deklaracijama i protokolima, a u što je uključeno i načelo predostrožnosti u slučaju prijetnje od ozbiljne ili nepopravljive štete za prirodu.

Imajući u vidu sve aktivnosti koje smo poduzimali na domaćem i međunarodnom planu u posljednjih 20.g. svjesni smo da nije dovoljno donijeti odluku da Hrvatska želi biti GMO free ukoliko to neće slijediti i druge države u okruženju jer ne zna pčela ili vjetar što je GMO, a što nije. U tom svijetlu nastala je i ova inicijativa o proglašenju cijele Alpe-Adria-Dunav regije slobodnom od GMO-a. Ovim prijedlogom deklaracije posebno želimo naglasiti da su prirodna bogatstva kojima gospodarimo zbog svoje raznolikosti i jedinstvenosti nacionalno blago nemjerljive vrijednosti, te za njihovo očuvanje se trebamo neprestano zauzimati.

Očuvanje i zaštita ovih resursa istovremeno utječe i na očuvanje i jačanje ruralnih lokalnih zajednica i zadržavanje stanovnika na ruralnim područjima. Upravo prepoznajući značaj očuvanja poljoprivredne proizvodnje unutar zaštićenih područja prirode kao potencijala razvoja kompatibilnih gospodarskih i turističkih aktivnosti u njihovom okruženju ističemo važnost skladnog i održivog suživota sa prirodom, te ovom deklaracijom iskazujemo potporu okolišno osjetljivom i ekološkom uzgoju poljoprivrednih proizvoda, kao i očuvanju bioraznolikosti kao zalogu sigurne budućnosti ove, ali i generacija koje dolaze. Zato smo stava da je važno nastaviti financirati projekte usmjerene na okolišno osjetljive poljoprivredne proizvodnje, ali i promovirati i brendirati domaću i kvalitetnu hranu i više se usmjeriti prema ekološkoj proizvodnji i uzgoju GMO free proizvoda podupirući njihov položaj i konkurentnost na tržištu. Dodatnu potporu ovim aktivnosti dali bi sustavi kvalitete i adekvatno deklariranje GMO free proizvoda, ali i uspostavljanje jasnih kriterija vezanih uz označavanje GMO free proizvoda i jačanje kontrolnih tijela, službenih i referentnih laboratorija za GMO. O važnosti ovog prijedloga govori i činjenica da Europska komisija daje odobrenja za korištenje nekih genetski modificiranih proizvoda unutar unije unatoč protivljenju Europskog parlamenta i odluci Europskog suda, pa važnim smatramo učvrstiti opredjeljenje RH kao zemlje slobodne od GMO. Ciljevi Europskog zelenog plana, Strategije „Od polja do stola“, Strategije biološke raznolikosti usmjereni su prema održivoj poljoprivrednoj proizvodnji, očuvanju ruralnih područja i uključuju cilj od 25% površina pod ekološkom proizvodnjom do 2030.g. Ovom deklaracijom daje se i dodatna potvrda našeg opredjeljenja za jačanje ekološke poljoprivredne proizvodnje u RH, pa time i ispunjavanja postavljenih ciljeva na europskoj razini.

Podsjetila bih i na preporuke Europske komisije za izradu Nacionalnog strateškog plana u okviru zajedničke poljoprivredne politike u kojima se Hrvatska svrstava među zemlje sa najbogatijom bioraznolikošću u Europi no mjere kojima ćemo pridonijeti ispunjavanju obveza iz Europskog zelenog plana povezane sa bioraznolikosti trebale bi uključivati i promicanje odgovarajuće ekološki prihvatljive i održive poljoprivrede, šumarstava i praksi gospodarenja staništima, definiranje ambicioznih zahtjeva standarda za dobro poljoprivredno i okolišno stanje zemljišta povezanih sa bioraznolikosti. Tekst deklaracije koju predlažemo usmjeren je upravo prema ovim spomenutim zahtjevima. Osvrnula bih se i na mišljenje Vlade RH o prijedlogu Deklaracije Alpe-Adria-Dunav o području slobodnom od GMO-a gdje Vlada RH podupire usvajanje deklaracije i mišljenja je kako je u istu potrebno uključiti i proizvode akvakulture te plan biološka raznolikost zamijeniti izrazom bioraznolikost. Odbor za poljoprivrednu raspravio je navedene prijedloge te je na svojoj 54. sjednici održanoj danas utvrdio tekst 2 amandmana koje smo uputili u proceduru. Prije nego što završim ovo uvodno izlaganje i pozovem vas da date svoju podršku prijedlogu deklaracije podsjetila bi i na dobar primjer koji potvrđuje mogućnost provedbe aktivnosti koje se predlažu ovom deklaracijom. Radi se o uspješnoj europskoj inicijativi Dunav Soja u kojoj uz 13 drugih u kojoj uz 13 drugih država sudjeluje RH, a koja se uspješno provodi sa ciljem proizvodnje soje bez GMO-a i koja pridonosi sigurnosti opskrbe proteinima u Europi. Pozivam naravno i naše međunarodne partnere iz područja regije Alpe-Adria-Dunav da se priključe našoj inicijativi i ulože potrebni napor kako bi potpora područjima slobodnima od GMO-a bila prihvaćena i podržana sa ciljem očuvanja bioraznolikosti okolišno osjetljivog i ekološkog uzgoja poljoprivrednih proizvoda svojstvenog naslijeđu ovog područja Srednje Europe vrednujući i uzimajući pri tome aktivnosti koje su Hrvatska ali i nama susjedne zemlje već provele ili provode na svom državnom teritoriju. Hrvatska je mala zemlja sa relativno dobro očuvanim okolišem, ali smo zagađavači i u nekom regionalnom i u globalnom smislu. Više od polovice našeg teritorija zaštićeno je u različitim kategorijama Zakona o zaštiti prirode. Jadran je najčišće more na Mediteranu. Naš seljak hranu još uvijek zna proizvoditi na tradicionalan način.

Zahvaljujem. Poštovana kolegice u izvorištima i osnovama prijedloga deklaracije poziva se na Ustav RH pogotovo na Članak 52. koji opisuje sva naša prava. Moram spomenuti da po tom istom Ustavu ljudi imaju pravo na rad i pravo da od tog istog rada mogu živjeti. Međutim, za naše poljoprivrednike kao da vrijedi drugačiji Ustav jer teško da imaju prvo na rad, a još teže da od tog rada mogu živjeti. Čitav niz zakona koje Ministarstvo poljoprivrede donosi vrlo često nije na korist malim i srednjim poljoprivrednicima. Samo u siječnju ove godine 103 prekinule su svoju proizvodnju. Također, moram napomenuti da je samo prošli tjedan na vidjelo izašlo da mi kao država robnih rezervni nemamo dovoljno, a otprilike 50% toga čine prehrambeni proizvodi. Žitarice će se sada nabavljati po značajno skupljoj cijeni umjesto da se planiralo i razmišljalo o tome na vrijeme i da su se zalihe popunjavale kada su cijenama bile one puno niže. Hvala kolegice na replici, pa i smo kao zastupnici sukreatori zakona koji se donose. Ja ne bih bila tako stroga kao vi prema Ministarstvu poljoprivrede jer mislim da se pomaci ipak vide i kad pogledamo unazad zadnjih 10 godina onda su ti pomaci snažni. Naravno kako se kaže u narodu ne mogu se krive drine ispravljati i neke stvari koje su propuštene za napraviti ili su odrađene krivo imale su posljedice. I teško je preko noći ispravljati stanje u poljoprivredi bilo koje države jer rasprave kakve mi vodimo danas ovdje cijeli dan ja ih se sjećam iz Europskog parlamenta isto će vam govoriti i francuski zastupnici i belgijski zastupnici i njemački zastupnici, a mi se ovdje možemo kladiti da oni ipak imaju i malo snažnije resurse i duže koriste europska sredstva nego što to koriste hrvatski poljoprivrednici tako da mislim da trebamo biti malo objektivniji u ocjenjivanju stanja koje je teško, ali je zasigurno bolje nego što je bilo prije.

Uvažena kolegice Petir ovu inicijativu ste pokrenuli 2010. godine u Hrvatskom saboru kada su sve županije na svom području zabranile ispuštanje živih organizama GMO u okoliš. Inicijativu ste potaknuli i digli na europsku razinu kada ste bili zastupnica u Europskom parlamentu. Danas je ova inicijativa u raspravi u Hrvatskom saboru i sigurna sam da se svi, da se svi slažemo i da ju podržavamo. Zelenim planom i strategijom od polja do stola, strategijom bioraznolikosti usmjereni su prema održivoj poljoprivrednoj proizvodnji i očuvanju ruralnih područja, uključuju cilj 25% površina pod ekološkom proizvodnjom do 2030. godine. Smatrate li da će se prihvaćanjem ove deklaracije povećati ekološki uzgoj jer u svim današnjim raspravama smo mogli čuti i svi su spominjali zdravo i domaće.

Pa ja mislim da mi doista imamo dobre predispozicije za razvoj ekološke proizvodnje posebno u nekim područjima gdje je tlo doista dugo godina netaknuto i bilo bi poželjno privesti ga svrsi. Dakle, tu ne treba ono klasično mirovanje koje je potrebno za ekološku proizvodnju jer to tlo miruje. Mogu navesti primjer Banovine, ali sasvim sigurno i nekih drugih područja u RH. Prema najavama iz ministarstva akcijski plan za ekološku proizvodnju trebao bi biti ove godine završen. Vidimo da postoje pojedinačne inicijative nekih županija kao što je Zagrebačka županija koja je utvrdila da će ustvari do 2030. svoje sve površine stavit pod ekološku proizvodnju, a da će škole, vrtiće, javne ustanove opskrbljivati sa tim ekološkim proizvodima.

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana kolegice Petir. Danas često puta čujemo u Hrvatskom saboru o tome da su ljudi i prostor jedan od najvećih resursa Republike Hrvatske i da ih trebamo čuvati, pa ja ću danas iz ovih klupa vama čestitati.

Ja to gledam nekim drugim očima, ja to gledam da je vaš osobni angažman utkan u ovu deklaraciju i da vam za to treba dati i osobno priznanje. Naime, mene dalje zanima vi kao osoba koja je saživjela sa selom, koja razumije obiteljska poljoprivredna gospodarstva, koja razumije procese i procedure imate li vi nade da će i nakon ove deklaracije doći do kvalitativnih promjena na našem selu i da ćemo možda vratiti neke kulture koje su zaboravljene, primjerice da ćemo u našoj Moslavini ponovno zasaditi lan. Hvala vam lijepo zastupnice Posavec-Krivec na ovom što ste prepoznali moj trud jer doista je puno vremena ne samo mog i truda uloženo kao i stručne, znanstvene zajednice bio etičara i svih onih koji su na neki način bili zainteresirani za očuvanje hrvatskog prostora i našeg biotičkog suvereniteta o čemu se možda premalo govori. Ja imam nade da će iz ove deklaracije proizaći pozitivne stvari, jer smo već u kontaktu i u komunikaciji i sa državama u okruženju koje razumiju da je ovo jedna dobra inicijativa koja može dati dodanu vrijednost i našoj poljoprivredi i turizmu. Ne mislim našoj samo kao hrvatskoj, već brendirati cijelu tu regiju što nije u svim ovim okolnostima uopće nevažno. Korak dalje o kojem želimo razmišljati je i označavanje tih proizvoda gdje očekujemo i pomoć Ministarstva poljoprivrede, ali i nadležnih tijela. Poštovana kolegice Petir, evo ja vam isto čestitam na ovoj dugotrajnoj inicijativi i na upornosti i stvarno drago mi je da evo ga se ova deklaracija ima Alpe Adria Dunav, jer znamo da taj savez postoji više od 40 godina i stvarno je tu u našem susjedstvu i vrlo je bitno da se i one uključe jer svi znamo da i taj vjetar i kupci i svi i svi ovi nameti ne poznaju granice i dobro je da se i svio ovi naši, ostale zemlje uključe i naravno da vidim da se i u Savezu sad razmišlja s obzirom da je do sad predsjedala Varaždinska županija Savezom Alpe Adria. Sad je preuzela Štajerska i da je njima jedan od prioriteta da se uključe i regije iz Italije, znači da se jednostavno zaokruži i da tu ipak mi sačuvamo tu našu ekološku i tu našu zdravu prehranu. Hvala vam kolegice na ovoj replici.

Naravno da je to opravdano, ali naša bioraznolikost je toliko značajna, toliko bogata u samom svjetskom vrhu, da bi doista to možda mogli i malo bolje brendirati i na jedan pametniji način koristiti u marketinškom smislu što bi svakako dalo dodanu vrijednost i dodanu zaradu lokalnom stanovništvu za koje želimo da ostane živjeti na hrvatskom selu, jer su oni stvarni čuvari našeg hrvatskog prostora i to nam svima mora biti zajednički cilj. A da ne govorimo o tome da je to sasvim sigurno jedna dodatna dimenzija i dodatna vrijednost za hrvatski turizam. I u tom smislu sigurno da ova deklaracija jest jedna inicijativa koja zaokružuje sve ono što mi jesmo i što želimo ostati u budućnosti. Zahvaljujem. Poštovana zastupnice Petir i ja se pridružujem čestitkama na ovako dugoj inicijativi koja je sada već to ušlo u sedam godina kada ste zajedno sa 34 vaših kolega zastupnika u Europskom parlamentu pokrenuli ovu inicijativu iz Italije, Austrije, Mađarske. Međutim i da ja mislim da je u svakom slučaju ta deklaracija nešto vrijedno, ali kao što sam jutros to pitao mene zanima u međuvremenu kako znanost i ta tehnologija vrlo brzo napreduje za razliku od inertnosti političke volje i političkih procedura, zanima me vaše mišljenje o tome što će u tom smislu kada se ovo i donese biti sa novim tehnikama oplemenjivanja koje je vrlo teško razotkriti. Hvala vam kolega Matula na replici. Pa mislim da se tu možemo pozvati na presudu Europskog suda koja je rekla da se nove tehnike mutageneze moraju smatrati genetskom modifikacijom. U Hrvatskoj postoje dva laboratorija za utvrđivanje genetskih modifikacija u hrani, u sjemenu, u hrani za životinje. Jedan je pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, drugi je pri Hrvatskoj agenciji za hranu. Koliko znam oni rade kontinuirano i poprilično savjesno. Ja imam njihova izvješća sa podacima za 2020. godinu i sa podacima Državnog inspektorata i tu možemo reći da možemo biti zadovoljni da svi uzorci koji su uzeti kada je riječ o sjemenu su bili negativni na GMO. Kad je riječ o uzorcima na hranu Zahvaljujem poštovana kolegice Petir, dakle genetski modificirani mikroorganizmi se ne smiju koristiti u proizvodnji klasičnih prehrambenih proizvoda kao što su jogurt, sirevi, pivo, vino i drugo, ali se u prehrani koriste prehrambeni aditivi dobiveni uz pomoć genetski modificiranih mikroorganizama i kao takvi se ne moraju deklarirati kao genetski modificirani proizvodi. Smatra se da je to zbog toga što se prehrambeni aditivi ne smatraju hranom jer ne posjeduju hranjivu vrijednost već samo poboljšavaju neku od svojstava hrane poput boje, teksture ili volumena.

Deklaracija je izraz stava i opredjeljenja iz koje naravno mi želimo da proistaknu različite inicijative.

Isto tako želimo da se poveže takva proizvodnja sa našim turizmom i da se na taj način brendiramo prema gostima koji dolaze, da im budemo interesantni jer turizam nije samo more i sunce, turizam je potpuni doživljaj, sve više gastronomski doživljaj gdje imamo što za ponuditi. Mislim da jedan od zakonskih prijedloga koji bi trebao proizaći iz ove deklaracije jest označavanje proizvoda koji su ne GMO, za to treba donijeti pravilnik i propise i tu vjerujem da ćemo razriješit onda ove nedoumice o kojima vi govorite. Otvaram raspravu, prvi je prijavljeni Klub zastupnika Mosta, poštovani zastupnik Miro Bulj.

Hvala lijepo. Svaka inicijativa u zaštitu domaće proizvodnje i u borbi protiv GMO imperatora i onih koji u biti preuzimaju tržište kako sjeme tako i proizvodnju je pohvalno, međutim mi ovdje govorimo o deklaraciji, deklarativnoj potpori, toj ideji jel da budemo GMO free zemlja u ovoj inicijativi Alpe-Dunav-Jadran. Međutim, evo moram napomenuti da su i naša djeca donoseći ove zakone kroz procedure u biti bili pokusni kunići cijelo ovo vrijeme jer u Hrvatskoj nije bio zabranjen ni prijevoz, ni uzgoj, ništa nije bilo apsolutno zabranjeno, poglavito kad govorimo o životinjskom uvozu životinjskoga mesa koje je dolazilo ovdje … [[Govornik se ne razumije]] znači poglavito ovo je jedno drugo pitanje koje je vezano opet uz GMO, a to je taj zloglasni glifosat Monsantov proizvod od kojega se radi … [[Govornik se ne razumije]] cidokor, od kojega imaju brojni ljudi štete, u Americi imamo brojne tužbe ljudi koji su imali zdravstvene posljedice koristeći, prskajući travnjake ovaj ili šiblje koji su imali posljedice i te tužbe su dobili u biti brojni. Znači taj glifosat je u biti ključ problema znači Monsanto znamo što je, to je tvrtka koja je proizvodila bojeve otrove tj. koja je proizvodila američku vojsku koja je koristila u Vijetnamu, kasnije se preorijentirala na proizvodnju sjemena, preuzima tržište, kako sjemena tako i naravno i preparata koji mogu odgovarat tom sjemenu.

Tada 90 zastupnika me nije podržalo. Dao sam i zakon u proceduru koji je ovdje glasan, isto nije podržan. Dao sam uvažena predsjednice, u ime predlagatelja ste ovdje odbora, 4. rujna 2020.

Deklaracija je deklaratorna potpora, on nije obavezujuća, međutim u ovome zakonu kojega sam ja dao ovo je po drugi put da je u proceduri bio u prošlim mandatima. Temeljem ove deklaracije u biti ne bi bilo problema podržat taj zakon. Ako moj zakon nije nešto dobar triba ga uskladiti i ja nemam nikakav problem da ga netko drugi predloži i ja ću ga podržati sa ciljem zaštite naših tradicionalnih vrijednosti tj. tradicionalne proizvodnje na području RH koja evo i u prethodnim raspravama smo govorili da kopni.

Ja nemam uopće, nemam protivljenje deklaracije, dapače. Međutim, mi moramo dat sve od sebe da mi kao sabor, kao zastupnici izglasamo zakon o zabrani, deklaratorna uvezivanja su dobra, inicijative u drugim državama je li, čak je i Austrija otišla najdalje čini mi se, Europski parlament, tu je bilo lobiranje, tu je bilo svega od te industrije koja je moćna, opet spominjem jednu od najmoćnijih Monsanto.

Ja ne znam jel li neko gleda možda dokumentarni film kako se tretira soja u Južnoj Americi koje štete nanosi stanovništvu na tome području, a ne samo stanovništvu nego to je višak proizvoda na tom području koji se izvozi. Vjerojatno se izvozi, ne vjerojatno nego u Europu. To životinje konzumiraju, jedu. Mi uvozimo meso, nitko ne kontrolira to meso koje dolazi najviše svinjetina, nitko ne kontrolira i to dolazi na police kod nas kao jeftina hrana, loša, štetna hrana za zdravlje i u tome dijelu tribamo se isto posvetiti. Znači meso se čak to i ne kontrolira, jer opet ponavljam.

Ja sam i taj zakon dao u proceduru u prošlom mandatu prethodnome također je raspravljeno. Nije bilo volje da se prihvati. Međutim ako racionalno razmišljam taj zakon može biti zakon svih saborskih zastupnika koji su za to. Međutim, mi moramo donijeti stav i podržavati sve deklaratorno sve članice države, regije, nebitno i unutar Europe i EU i van EU koje se bore protiv ovoga zla. Ljudi imaju velike zdravstvene probleme zbog ovoga. Mi nemamo recimo banku sjemena ne znam pričalo se da nešto postoji, ali nemamo neku banku sjemena, staroga sjemena naših baki sjemena koje se gubi. Tako da tu tradicionalnu proizvodnju pomalo gubimo, a to je velika šteta dugoročna jer ćemo postati ovisnici o sjemenu. Hrana je osnovni sastojak, kao voda i onda poslije toga naravno i energija. Stoga ja mislim da bi tribalo ići tom cilju da donesemo zakon o zabrani naravno u medicinske svrhe to bi netko drugi, to je zakon ovim mojim prijedlogom kojega sam dao i predloženo da će Ministarstvo zdravlja odlučiti ono što je u medicinske svrhe ima naravno određenih lijekova koji su modificirani i oni služe za poboljšanje zdravlja. U to ne bih ulazio. Ali u ovaj dio prevladavanja multinacionalne kompanije koja se družila sa farmaceutskom industrijom iz EU jakom tvrtkom i provlači farmaceutskom industrijom, sjemenom i hranom. Jer jedino oni imaju, znači sredstva za tretiranje toga sjemena i stvorili su otpornost na to sjeme, tako da imaju licencu, tj. ne znam imaju. Oni su ključ priče.

Tako da, mislim da tribamo ići k tome cilju da zaštitimo nacionalno, da zaštitimo koliko je sad moguće ja uopće ne znam u kojoj se fazi nalazi naša banka sjemena i postoji li negdje mi čuvamo sjeme. To je isto vrlo bitna, jedna od bitnijih tema da bar očuvamo i da dugoročno možda opet zaživimo tu nekakvu tradicijsku proizvodnju, premda je teško to i očuvati ako je u određenim površinama bila sadnja sličnih kultura i jednostavno vjetar i oprašivanja kako je priroda, jer ne možete to iskontrolirati. Tu su štete nanesene. Imamo brojne sudske procese zbog zdravstvenoga stanja ljudi koji su teško oboljeli zbog glifosata i proizvodnje, a to je sve vezano uz GMO, znači sve je vezano. Monsanto je, znači cili ratni proizvodnju je prilagodilo poslije u industriju proizvodnje sjemena, a naravno i sredstava za tretiranja koji su opasni. Stoga evo ja bih još jednom rekao da podržajem sve što se tiče zaštite tradicionalnih vrijednosti naših poglavito domaće proizvodnje. To je nama vrlo bitno, imamo očuvano još uvijek i poljoprivredno zemljište, na žalost obrađeno ali dugoročno potencijalno za ekološku proizvodnju veliki potencijal. Stoga bih još jednom rekao da podržajem ovo, međutim to je deklaracija.

Sljedeća rasprava je Kluba zastupnika Socijaldemokrata, poštovana zastupnica Ivana Posavec Krivec. Poštovani potpredsjedniče, poštovana predsjednice odbora, poštovani državni tajniče. Donošenje ove deklaracije potpuno je jasno deklariranje stava hrvatskog Parlamenta o tome da se Hrvatsku pozicionira kao zemlju bez genetski modificirane hrane, bez GMO-a.

No međutim, deklaracija je samo deklaracija. Ona je naša nakana u kom smjeru bismo željeli da se Hrvatska razvija. Bojimo se da ova deklaracija kao i nedavno donesena, odnosno raspravljana Strategije ovdje razvoja poljoprivrede do 2030. godine ne odgovara onim stvarnim i krucijalnim i trenutnim potrebama hrvatske poljoprivrede. Naime, hrvatska poljoprivreda i to već zadnjih trideset godina stagnira, tapka na mjestu, sve manje je obradivih površina i umjesto da idemo naprijed mi nazadujemo i u najboljem slučaju kao što sam rekla stojimo na mjestu. Veliki smo nažalost uvoznici hrane imamo velik vanjsko trgovinski deficit u razmjeni poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i upravo danas u situaciju u kojoj nailazimo na nestabilnosti tržišta prehrambenim proizvodima na svjetskoj razini vidimo koliko je bitno biti samodostatni u poljoprivrednoj proizvodnji. Ovo su izazovna vremena ne samo za RH, to su izazovna vremena i za ostale zemlje za EU kojoj mi pripadamo upravo po pitanju proizvodnje hrane, a moramo reći da osim u žitaricama i uljaricama mi nismo samodostatni i to je jedan od alarma na koji se trebamo probuditi. Naime, prema podacima za prvih osam mjeseci 2021.g. osim u razmjeni žitarica i uljarica u kojoj ostvarujemo suficit od 174 milijuna eura u plusu smo u razmjeni ribe sa 60 milijuna eura, mesnih i ribljih prerađevina sa 11 milijuna te duhana sa 300.000 eura. Nažalost u svim drugim kategorijama poljoprivredno prehrambenih proizvoda ostvarujemo deficit. Najveći minus bilježimo u razmjeni mesa, mlijeka, jaja, voća, hrane za životinje i povrća. Ono što je posebno zabrinjavajuće jest struktura prekomjernog uvoza u kojoj su najzastupljeniji proizvodi s najvećom dodanom vrijednosti poput mesa, mlijeka i jaja odnosno jednom riječju izvozimo jeftinu sirovinu, a uvozimo proizvode s visokom dodanom vrijednošću što je rezultiralo krahom hrvatske poljoprivrede, a samim time i hrvatskog sela, ruralnog prostora što se vidi po posebnim poražavajućem popisu stanovništva gdje je najveća stopa iseljavanja upravo iz ruralnih područja sa visokim udjelom poljoprivredne proizvodnje u BDP-u. Cijena hrane u budućnosti će još više rasti, to slušamo svakodnevno iz svih medija, a to se upravo već sada i događa, tome svjedoče naši sugrađani. Nužno nam je osigurati veću samodostatnost u proizvodnji bez obzira da li je riječ o konvencionalnoj ili ekološkoj proizvodnji i to je ono čemu moramo težiti i u tom smjeru donositi mjere kako bismo to i ostvarili. Još je jedan ogroman problem hrvatske poljoprivrede, to je poljoprivredno zemljište. Prema nekim podacima imamo od 400 do čak 850.000 hektara neobrađenog poljoprivrednog zemljišta dok naši ratari, stočari znamo lokalno muku muče sa nedostatkom zemlje, sa natječajima koji se provode sa natječajima koji se poništavaju i sa rezultatima istih. Ovo je samo jedan u nizu pokazatelja kako se vodi hrvatska poljoprivredna politika zadnjih desetljeća. Stoga upravo donošenje ovakve jedne deklaracije nama u klubu Socijaldemokrata jest malo svjetlo na kraju tunela, jest nada da će i ova deklaracija otvoriti nove puteve, da će ova deklaracija u ovim teškim i krucijalnim vremenima zapravo otvoriti svima nama oči da vidimo koji to potencijal Hrvatska ima. Često ovdje u rasprava u hrvatskom Parlamentu to govorimo da je Hrvatska zemlja velikih mogućnosti i velikih potencijala, ali onda se isto tako pitamo zašto mi tim upravljati ne znamo? Gdje smo se u tih 30 godina pogubili? Zašto su nam najpotentniji mladi poljoprivredni proizvođači zatvorili svoje farme i raselili se po Europi? Zašto u Europi znaju biti bolji proizvođači nego ovdje u Hrvatskoj? I zato mi u ovoj deklaraciji vidimo šansu da se uz niz novih mjera koje trebaju nakon ove deklaracije uslijediti, nakon niza novih pravilnika koji trebaju certificirati sve ono što je bez GMO standarda, koji trebaju propisati stroge uvjete što to znači GMO free, koji trebaju dati poticaj ekološkoj proizvodnji nadamo se da će to biti put ka boljoj proizvodnji, ka ekološkoj proizvodnji, ka samodostatnosti i ka iskorištavanju svih onih potencijala koje mi imamo. Kolegica Petir je uvodno ovdje obrazlažući zašto ovu deklaraciju donosimo, zašto o njoj raspravljamo napomenula niz potencijala i prednosti koje Hrvatska ima i na koje će na ovaj način zapravo pokušati zaštititi. I tu uopće nemamo nikakvih primjedbi, mi to sve podržavamo. Žao nam je što možda to nije bila i prije prepoznata tema i politika, ali kako znaju naši ljudi reći, nikad nije kasno ako za to postoji volja. Stoga bismo mi iz kluba Socijaldemokrata ne samo ukazali na ono što je dobro, ne samo pri tom ukazali i na ono što mislimo da nije bilo dobro već i otvorili priču oko nekih novih potencijala za koje vidimo da bi u Hrvatskoj bilo prostora. Dakle, mi smatramo da se Hrvatska treba okrenuti novim kulturama, mi smatramo da se Hrvatska treba okrenuti novim, ali starim vrijednostima u tim kulturama, da se trebamo vratiti onome što je Hrvatska imala prije i više stoljeća kulture koje su se uzgajale za našem prostoru za koje imamo i klimatske i ostale preduvjete. Pa eto tako nas veseli i ova činjenica kada govorimo o primjeru uspješnog uzgoja soje na upravo ovom regionalnom području, ali mislimo da bismo mi mogli biti zemlja koja će predvoditi i druge kulture. Ja sam vas i u replici pitala, gdje je mjesto lanu na području RH? Lan je jedna izvorna, stara, vrijedna kultura koja u Hrvatskoj ima problem sa uzgojem zato što u svojoj proizvodnji nailazi na probleme. To je sadnja koja na neki način teško tereti tlo, koja se mora mijenjati, koja ima svoje nedostatke u proizvodnji, ali koju bismo trebali vratiti na naša polja, koju bismo trebali nagraditi i na kojoj bismo trebali razvijati i druge grane industrije, ne samo poljoprivredu. Pa tako onda na tragu toga postoji još jedna vrlo vrijedna, vrlo vrijedna kultura, naravno to je konoplja. I vi ste znali da ću ja danas podsjetiti na to da se u Hrvatskoj treba vratiti sadnja konoplje. Mi smo čak i kroz jednu zakonsku inicijativu koju smo uputili u sabor pokušali potaknuti puno iskorištavanje punog potencijala konoplje jer je konoplja isto tako zaboravljena biljka koja se može primjenjivati vrlo široko, koja se može primjenjivati od poljoprivredne proizvodnje, prehrambene, kozmetičke, tekstilne, kemijske, automobilske u mnogim drugim granama. Ono što je izuzetno važno to je vrijedna kultura jer je ona čistač tla, znači ona jako dobro utječe na smjene i na redanje kultura i zapravo mislimo da uz njene čak i pozitivna djelovanja u nizu liječenja treba joj dati dodatnu pažnju. Dakle, konoplja sadrži vrlo veliki gospodarski potencijal i možda je pravi trenutak kada govorimo o raseljenoj i ne naseljenoj i neobrađenoj Baniji, kada govorimo o Slavoniji, kada govorimo o našim zapuštenim prostorima da se okrenemo onome što je izvorno hrvatsko, a tu su sigurno te dvije kulture lan i konoplja i da zapravo na sasvim jedan drugi način pokrenemo novu poljoprivrednu proizvodnju koja će dati dodanu vrijednost ne samo kao poljoprivredni proizvod nego kroz niz drugih grana. Sljedeća rasprava u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, poštovana zastupnika Ružica Vukovac. Poštovani.

To se odnosi na biranje i sijanje sjemena samo onih biljaka koje su imale najpoželjnija svojstva, dakle veličinu ploda, boju, otpornost na štetočine i dr. Prvi kukuruz kojeg je čovjek počeo uzgajati nikako nije izgledao kao današnji, klas kukuruza bio je mnogo manji, a plod je bio mnogostruko siromašniji. Godinama probiranja sve većih i plodnih biljaka kukuruza dobio se onaj plod kakvog danas možemo naći na tržištu. Kada govorimo o GMO hrani važno je istaknuti neke prednosti, ali i veliki broj nedostataka. Ljudi su počeli proizvoditi GMO hranu koristeći metode genetičkog inženjeringa jer su se pojavile određene prednosti uzgoja takve hrane odnosno najviše takvih usjeva, a i problema koje takva hrana može riješiti. Takvi usjevi su više rezistentni na bolesti, manja izloženost poljoprivrednih radnika insekticidima na istoj površini se može uzgojiti veća količina usjeva, dobiveni usjevi imaju poboljšani izgled ili okus, gubitak trnja, recimo bodlji na usjevima i to je dosta bitno, zatim brzo klijanje sjemena i sl. Činjenica koju treba istaknuti kada se spomene GMO tehnologija jest da ljudska populacija neumoljivo raste. Samo kroz 20. stoljeće se broj ljudi na zemlji povećao sa 1,5 milijardi na 6,1 milijardu dok je trenutni broj narastao na otprilike 7,7 milijardi i on i dalje raste. Prema tome, kako nahraniti toliku populaciju koja ubrzano raste dok se površina zemlje, a posebno površina obradive zemlje ne povećava? Ako je suditi po trenutnim pokazateljima površina poljoprivredno obradive zemlje se zbog zagađenja i istrošenosti sve više smanjuje. Rješenja poput GMO usjeva koji daju bolji prinos na isto velikom polju, a usto su i izdržljiviji su se morala prije ili kasnije pojaviti. Utopijski bi bilo razmišljati da će takvo rješenje doći u savršenom obliku bez posljedica koje i samo nosi. GMO hrana međutim nosi sa sobom veliki broj nedostataka i nesigurnosti, nedostatak uzgoja i korištenja GMO usjeva odnosno hrane je svakako nepoznata dugoročna sigurnost po ljudsko zdravlje i okoliš. Mogući problemi za koje se sumnja da se mogu pojaviti uslijed korištenja GMO usjeva odnosno hrane su smanjena bioraznolikost, moguće bježanje modificiranog gena u prirodu, zatim osjetljivost korisnih kukaca poput pčela na produkte za koje informaciju o sintezi nosi modificirani gen, zatim pojava alergija kod ljudi, pojava tumora kod ljudi, prijenos gena iz modificiranih biljaka na ljude, prijenos rezistencije na pojedine antibiotike iz GMO hrane u ljude, štetan utjecaj na okoliš. Neki znanstvenici vjeruju da bi modificirani gen odnosno njegov produkt mogao uzrokovati alergijsku reakciju, posebno ako se taj gen uvodi iz namirnice koja spada u grupu alergena. Iako to do sada nije dokazano, Svjetska zdravstvena organizacija upućuje da se uvođenje gena iz tih namirnica izbjegava odnosno ako se može izričito dokazati da upravo taj gen neće uzrokovati alergijsku reakciju. Neke od GMO biljaka su otporne na određene grupe antibiotika te postoji opravdana sumnja da bi se rezistencija na antibiotike od tih biljaka mogla prenijeti i na ljude.

Ipak postoji malena mogućnost da bi se modificirani geni iz genetski modificirane hrane ipak mogli prenijeti ljudima odnosno mikroorganizmima nastanjenima u ljudskom probavnom traktu. Još jedna od briga koja se javlja uslijed konzumacije genetski modificirane hrane je pojava kroničnih bolesti pa i tumora. Neki smatraju da je to zbog mogućeg prijenosa modificiranog gena iz genetski modificirane hrane u ljudski organizam, ali za to trenutno ne postoji znanstveni dokaz iako postoje neka istraživanja koja su to pokazala na štakorima. Ono što je bitno reći jest da ne postojanje dokaza o štetnom dugoročnom učinku genetski modificirane hrane na ljudsko zdravlje ne znači da ti dokazi nikad neće i postojati posebno zato što ne postoje ni dokazi koji bi čvrsto tvrdili da štetnih posljedica apsolutno neće biti. Još jedna od zabrinutosti se javlja zbog mogućnosti da se modificirani geni prenesu na genetski modificirane usjeve na druge usjeve u okolini zbog oprašivanja i vjerojatno blizine drugih poljoprivrednih kultura ta mogućnost je sasvim opravdana. Nadalje, zbog sijanja samih genetski modificiranih usjeva se neće smanjiti bioraznolikost prirode u blizini već se to događa zbog upotrebe herbicida na koje su genetski modificirani usjevi otporni. Genetski modificirane prehrambene namirnice koje se u svijetu najčešće uzgajaju su kukuruz, soja, pamuk, uljana repica, rajčica, krumpir, šećerna repa, riža, pšenica, karanfili, bundeve, duhan, cikorija, lan, dinja, papaja. U komercijalnom uzgoju genetski modificiranih usjeva prednjači, prednjače SAD gdje je 2014. godine 73 hektra poljoprivredno obradive površine bilo zasađeno genetski modificiranim vrstama poput soje, kukuruza, papaje, pamuka i drugih. U EU je nedavno ušao i ozloglašeni genetski modificirani kukuruz američke tvrtke Monsanto, a kupila ga je njemačka farmaceutska i biotehnološka tvrtka Bayer. Do sada se pretežno uzgajao u Španjolskoj. Dozvolu za uvoz genetski modificiranog sjemena je jako teško dobiti u EU zbog strožih zakona. Na sreću mnogih europske države nisu toliko otvorene za uzgoj genetski modificiranih usjeva. Pretežno zbog potrošačke nezainteresiranosti i skepticizma. Nadamo se da će tako dalje i ostati. Dakle, prostor RH, a njime i uvjetovanost proizvodnje hrane visoke kvalitete utemeljeno je na svakodnevnom trudu obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i njihovom naporu usmjerenom očuvanju autohtonog hrvatskog sela i običaja. Nameće se potrebnim prepoznavanje različitih mogućnosti njegovog racionalnog korištenja te potreba njegove posebne zaštite za korist, očuvanje i jačanje ruralno lokalne zajednice i stanovnika ruralnih područja. RH treba nastaviti svakako promovirati i brendirati kao zemlju domaće i kvalitetne hrane usmjerenu prema ekološkoj proizvodnji odnosno poljoprivrednoj proizvodnji i uzgoju genetski nemodificiranih proizvoda podupirući položaj i konkurentnost GMO free proizvoda na hrvatskom tržištu sustavima kvalitete i adekvatnim deklariranjem kroz GMO free proizvode. Dakle, jedino što još mogu je zahvaliti predsjednici Odbora za poljoprivredu kolegici Petir na njenoj inicijativi i trudu kojeg je uložila u ovaj dokument. Ja iskreno vjerujem u njegov uspjeh.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

GMO slobodna regija označava područje kojem nije dozvoljeno ispuštanje živih genetskih modificiranih organizama u okoliš pa ni u pokusne svrhe. A u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže sukladno posebnim propisima kojima je uređena zaštita prirode, područjima namijenjenim ekološkoj proizvodnji, ekoloških poljoprivrednih proizvoda i ekološkim oblicima turizma te područjima koja predstavljaju zaštitne zone utjecaja kao i na područjima koja su odlukom nadležnog tijela jedinica lokalne odnosno područne regionalne samouprave proglašena područjem slobodnim od GMO. U siječnju 2010. godine nakon odobrenja predsjednika Hrvatskog sabora u parlamentima Republike Mađarske, Republike Austrije, Republike Slovenije i Republike Italije upućen je tekst inicijative za proglašenje regije Alpe-Adria slobodnom zonom od GMO-a. U RH postoje svi preduvjeti da se ova politika zaokružena u inicijativi za proglašenje regije Alpe-Adria-Dunav područjem slobodnim od GMO-a podrži i potvrdi deklaracijom Hrvatskog sabora dajući potporu i prednost ekološkom uzgoju te očuvanju bioraznolikosti naspram provjerenih i riskantnih oblika iskorištavanja životno važnog resursa poljoprivrednog zemljišta namijenjenog proizvodnji zdravstveno ispravne i hrane visoke kvalitete. Ustava RH propisuje se kako su more, morska obala i otoci, vode, zračni prostor, rudno blago i druga prirodna bogatstva ali i zemljište, šume, biljni i životinjski svijet, drugi dijelovi prirode nekretnine i stvari od posebnog, osobitog, kulturnog, povijesnog, gospodarskog i ekološkog značaja dobra od interesa za RH i imaju njezinu osobitu zaštitu. RH zbog svog geografskog položaja od Panonske ravnice i Dunavskog sliva preko juga Alpskog masiva, Dinarskog gorja i Mediterana odlikuje se različitim klimatskim prilikama za koje, koje za posljedicu imaju izuzetno raznolikost kako krajobraza tako i bioraznolikosti. Jedan od ciljeva zajedničke poljoprivredne politike EU upravo je očuvanje ruralnih područja i krajolika diljem EU što prepoznaje i program ruralnog razvoja RH kroz programiranje mjera usmjerenih prema očuvanju, održivom korištenju i razvoju genetskih resursa u poljoprivredi s ciljem poticanja poljoprivrednih praksi koje su korisne za okoliš. Potporu ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji držimo značajnim zbog razvidnog porasta površina pod ekološkom proizvodnjom u RH kao i postavljenog cilja od 25% poljoprivrednih površina namijenjenih ekološkom uzgoju do 2030. godine na razini EU. Naglasak na važnost u sudjelovanju i odlučivanju na razinama lokalne i regionalne samouprave daje se podrška njihovom pravu, jedinicama lokalne samouprave i regionalne uprave na odlučivanje o zaštiti i očuvanju interesa što je naglašeno i u strateškim dokumentima regionalnog razvoja RH. Ovom deklaracijom predložena je vizija razvoja poljoprivrede kroz proizvodnju veće količine visokokvalitetne hrane po konkurentnim cijenama, održivo upravljanje prirodnim resursima u promjenjivim klimatskim uvjetima i doprinos poboljšanju kvalitete života i povećanju zaposlenosti u ruralnim područjima. Uspostavom jasnih kriterija označavanja vezanih uz GMO free proizvode pozitivno bi se utjecalo na njihov položaj, ovih proizvoda na tržištu i jačala bi se njihova konkurentnost što bi pridonijelo boljoj informiranosti i podizanju standarda zaštite potrošača u RH. Ekološka proizvodnja podrazumijeva poštivanje pravila ekološkog uzgoja osmišljenih zbog promicanja zaštite okoliša, očuvanja bioraznolikosti i jačanja povjerenja potrošača u ekološke proizvode.

A uporaba antibiotika dopuštena je isključivo radi očuvanja zdravlja životinja. Međunarodne aktivnosti koje se provode kako bi se područje bez GMO-a proširilo i na nama susjedne zemlje jer vjetar, kukci, voda i ostalo ne prepoznaju državne granice, a osiguranje od nepotrebnog rizika može se postići samo zajedničkim aktivnosti i regionalnom suradnjom svih zainteresiranih dionika. Sukladno svemu ovome navedenom držimo važnim potvrditi opredjeljenje RH kao države slobodne od genetski modificiranih organizama. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, poštovanog zastupnika Vilima Matule. Zahvaljujem potpredsjedniče. Kolegice i kolege, evo to je još jedan od onakvih dana kakvi budu u saboru koji traju stvarno čitav dan, međutim ipak iz mojeg iskustva koje nije predugo za razliku od vas nekih neobično mi je to da su 3 točke dnevnog reda danas bile i to rano jutros od Odbora za poljoprivredu, da su svi povezani za poljoprivredom i sa hranom i u tom nekom smislu su prevažni za život svih nas. Naime, koliko god cijenimo i mi u zeleno-lijevom bloku svakako da poštujemo sva dostignuća znanosti i u tom smislu sve ono dobro što znanost donosi podržavamo, ali to ne znači da ne vidimo jednostavnu činjenicu da sve ono što ne samo ljudsko biće nego i druge životinje jedu, ali ovdje je najvažnije za nas. Još uvijek uz svu znanost mi nismo u stanju stvoriti hranu iz čistih elemenata, iz koliko god nam vrijede razno razni dodaci prehrani, ali mi još uvijek nismo u stanju proizvesti hranu iz nečega što prethodno nije bilo živo. Onako kako to mi za sada definiramo život biljaka, prije svega ovdje govorim na život biljaka. Dakako, podržavamo deklaraciju o tome da Alpe-Adria-Dunav područje bude slobodno od GMO-a i u svakom smislu to je nešto što bi voljeli da stvarno ima sve najbolje konsekvence ove deklaracije i da ne bude onako sa nekakvom zadrškom i sa ironijom rečeno da to je deklaracija, to je na deklarativnoj razini. Prema presudi iz područja primjene odredaba Direktive 2001 znači 18 EZ isključeni su samo organizmi genetski modificirane sorte dobivene tehnikama, metodama konvencionalne mutageneze koje se koriste dugi niz godina i čije korištenje je dokazano sigurno dok su sve nove metode mutageneze koje se razvijaju primjenjuju u genetičkom inžinjerstvu od 2001. godine od kad je Direktiva 2001 18 EZ stupila na snagu obuhvaćeno je područjem primjene te direktive i podložne su obvezama utvrđenima u njoj. Evo, to je ono što mi ljudi koji se time bave stvarno ozbiljno i na znanstvenoj razini govore kako je između ostalog presuda suda EU u predmetu C528/16 osigurana je pravna jasnoća u pogledu statusa novih tehnika mutagneze. Kolegica Petir predsjednica odbora je rekla da mi imamo 2 laboratorija koji te stvari provjeravaju, međutim meni, ljudi me upozoravaju na činjenicu da u međuvremenu postoji ono što sam i u pitanju spomenuo ovaj uz primjenu tih nekih novih metoda ili kako oni to zovu nove tehnike oplemenjivanja i da su nažalost u tom smislu jer je tu veliki kapital u igri i da su oni ipak u nekom smislu u prednosti. I tu se onda postavlja pitanje što je sa onim proizvodima koji dolaze i koji su uvezeni proizvodi i koji su proizvedeni u trećim zemljama u odnosu na proizvode koji su proizvedeni unutar EU gdje se nadamo da to je ovaj dobro kontrolirano. Jednako tako mi smo upozoreni da je novi sastav vijeća za genetski modificirane organizme zapravo iznimno progmo orijentiran.

Htio bi reći da nismo u tom smislu niti slučajno nesvjesni što sve nove tehnike, jer to je vrlo kompleksa, to nije crno bijela stvar i mi nismo u tom smislu protiv toga da znanost istražuje i da sa svim novim tehnologijama istražuje što je sve moguće dobiti u smislu genetskog tretiranja i novog editiranja i kako sve ne zovu te postupke za stvaranje lijekova u najmanju ruku pogotovo za neke ozbiljne bolesti gdje nema drugih rješenja. Normalno, naravno da se to treba raditi, ali ako veliki kapital u nekim trećim zemljama traži načine da mi nismo trenutno u stanju u našim laboratorijima usporedit i vidjet što se tu događa i ako to nama prolazi ispod radara i nemamo još niti novaca, niti svega da bi napravili najkvalitetnije načine da detektiramo ono što je u međuvremenu znanost otišla naprijed i u čemu iz nekog razloga kapital goni naprijed, a pritom se vrlo često oslanja na sve ono što mi plaćamo javnim novcem u sveučilištima ne samo ovdje nego i u Americi i u drugim zemljama, plaća se novac za kvalitetne laboratorije, za kvalitetna sveučilišta, a onda privatna sveučilišta i kapital to ovaj itekako kapitalizira. Poznato je to kako je bilo za Iphone dokazano da svi ključni ovi patenti koje je uspio tamo Steve Jobs ovaj u tome ujediniti, da su svi bili pronađeni u javnim laboratorijima na javnim sveučilištima od tog beskrajnog kapitala koji je on tu uvukao gotovo ništa nije vraćeno nazad ne bi li se potaklo dalje istraživanje. I završit ću ovo sa time da podržavam to što su kolege spominjali i kolegica kad je spominjala neke stvari na koje mi moramo biti ovdje itekako ponosni i osim lana i konoplje koje je kolegica spomenula ja želim ovdje podsjetiti recimo na bob koji je kod nas normalno i biljka koju mi koristimo nedovoljno iako u Dalmaciji se ona više koristi i postoji onako u tradiciji u kulturi, da ne govorim o ječmu, zobi, sve su to biljke koje su u mediteranskoj prehrani tisućama godina, od paleolitika. Sve to, ako ćemo na tome inzistirati u ova teška vremena koja su preočito pred nama svima i ako otkrijemo ječam i zob dodatno uz sve ono što je otkriveno koliko su to zdravstveno jake i važne žitarice uvjeren sam da imamo puno šanse, a ne da nam se stoka hrani sa uvezenim genetski modificiranom hranom [[Upadica: Vrijeme.]] sojom i onda mi koji jedemo meso ili pijemo mlijeko i … [[Govornici govore istovremeno, ne razumije se.]] jaja [[Upadica: Vrijeme.]] od toga možda ipak dovodimo se u rizik.

Poštovani kolege saborski zastupnici i saborske zastupnice, pred nama je dakle deklaracija koju pozdravljamo Hrvatsku kao GMO free zemlju istinski želimo i o tome težimo i zadnje desetljeće, a možda i duže. Deklaracija o kojoj sada raspravljamo uistinu pokušava stvoriti jedno stanje u hrvatskoj poljoprivredi i zemljama u okruženju vodeći računa o samodostatnosti, ekološkoj proizvodnji, skraćenim lancima opskrbe odnosno opskrbu domaćim proizvodima, povezanost poljoprivrede s turizmom i promocije i brendiranje Hrvatske kao GMO free države. No, to evo doista zvuči jako dobro, no možda je i daleko od jedne realnosti odnosno govori o jednom bajkovitom stanju kojem mi svakako težimo i što je dobro da je u tom dijelu na taj način pristupljeno naravno deklaraciji. No, upravo zbog toga ne možemo se ne osvrnuti na stvarno stanje u hrvatskoj poljoprivredi. Hrvatska nažalost nije ni samodostatna, niti ima ekološku proizvodnju na zavidnoj razini, niti u dovoljnoj mjeri prerađuje proizvedene sirovine, niti povezuje proizvođače hrane sa hotelima, razvija dovoljno tradicionalnu kuhinju, niti ima u trgovačkim lancima dovoljno polica sa trgovačkim svježim proizvodima domaćim. Dapače, usprkos svim europskim i nacionalnim potporama poljoprivredna proizvodnja je nažalost u zadnjem desetljeću u opadanju. Samo prošli tjedan na vidjelo je izašlo da nemamo ni robnih rezervi dovoljno pa otprilike 50% tih istih robnih rezervi čine prehrambeni proizvodi. Žitarice će se sada nabavljati po značajno skupljoj cijeni kako smo imali prilike čuti nego što se to planirano i razmišljalo da su se na vrijeme popunjavale te zalihe kad su cijene bile puno niže ne bi takvo sada stanje bilo. Ne tako davno kada je na dnevnom redu sabora bilo Zakon o sjemenu pitali smo i zašto se toliko GMO spominje i na nekoliko desetaka puta ako smo zapravo GMO free zemlja. Odgovor tada nismo dobili. Kao što je kolegica naspomenula znači izvorišne i osnove prijedloga deklaracije gdje se poziva na Ustav svakako se propisuje naša prava pogotovo 52. članak. Moramo napomenuti da u tom istom Ustavu ljudi također imaju pravo na rad i pravo da od toga rada mogu živjeti. Međutim, za naše poljoprivrednike vrijedi kao i neki drukčiji Ustav jer teško da imaju pravo na rad, a još teže mogu živjeti od svog rada. Čitav niz zakona koje Ministarstvo poljoprivrede donosi vrlo često nije na korist malim i srednjim poljoprivrednicima kao što smo imali i priliku čuti i poteškoće vezano za provedbu Zakona o poljoprivrednom zemljištu, sada poteškoće vezano za bodovanje. U kojem dijelu će novi zakon pomiriti sve moguće potrebe teško je za reći jer zaista tu ima puno potreba poljoprivrednih površina nema trenutno dovoljno, a u situaciji smo gdje ćemo možda i ratari nauštrb stočarstva izgubiti parcele koje dosada obrađivali i jednostavno dosadašnji posjednici će biti u jednom nepovoljnijem položaju što se može dogoditi. Ministrica je na samom odboru rekla da su natječaji ti i stvaraju se i ne radi se promjene da bi sve ostalo tako kako je, da jednostavno do nekih promjena treba doći, ali naravno da treba i ako netko je sklopio ugovor na 15 ili 30 godina ne znači da je to zemlja u posjedu kontinuirano treba biti tom čovjeku. Ali s druge strane mislim da treba svakako voditi računa da se osigura dovoljno poljoprivrednog zemljišta, da svi zainteresirani imaju dovoljno, a da se ne moraju ići na ta preklapanja odnosno da netko ne mora izgubiti dosadašnje korištenje poljoprivrednog zemljišta. Također imamo, sad Zakon o komasaciji o kojem smo danas cijeli dan razgovarali gdje će biti također određenih poteškoća u provedbi. To su dugotrajni postupci. Zatim problem je brisanje parcela iz ARKOD-a. Strategija poljoprivreda koju smo imali također ovdje u raspravi do 2030. godine nije mogla sve to obuhvatiti ono koliko smo to mi to možda željeli da inicijalno obuhvati sva područja i nismo bili zadovoljni svim onim mjerama koje su tamo navedene da nam zapravo da sigurnost da poljoprivredna proizvodnja će ići u dobrom smjeru. Ono što sam htjela nadalje reći da je problem što samo u siječnju ove godine 103 mliječne farme su prekinule svoju proizvodnju. To je također veliki problem koji nam se kontinuirano ponavlja i stanje je što se tiče mljekarstva sve gore i gore. Također se spominju i mnoge aktivnosti koje su provedene do 2010. godine i onda opet od 2017. godine. A u periodu između tih godina znači se vrlo malo zna stoga moramo napomenuti da su se i u tom razdoblju provodile neke važne aktivnosti bez kojih možda sad ne bi bili tu gdje jesmo. Moram napomenuti da upravo u tom spomenutom periodu je dana inicijativa za izgradnju platforme za opskrbu područja srednje Europe, zemalja povezanih Dunavom sojom koja genetski nije modificirana. Osnivano je Dunav Soja udruženje sa ciljem povećanja i unapređenja proizvodnje GMO free soje u Europi prvenstveno u području dunavske regije, a zbog povećanog interesa i potražnje za hranom koja nije genetski modificirana. Dodatno, povećana razina svijesti društva o potrebi zaštite okoliša rezultirali su i Deklaracijom Dunav Soja koja je znači hrvatsku deklaraciju, Hrvatska je deklaraciju potpisala 19. siječnja 2013. godine. Cilj deklaracije je povećati bit proizvodnju GMO free soje u Europi, a želja je da se razina proizvodnje soje sa sadašnjih 3% obradivih površina u EU poveća. Tako se planira zasijati ukupno 1,8 milijuna hektara i proizvesti 5 milijuna tona soje do 2018. godine u svim zemljama dunavske regije čime bi se zapravo smanjila ovisnost europskih proizvođača stočne hrane o uvozu. Možda je upravo to razlog što danas imamo dovoljne količine sjemena soja za zadovoljavanje domaćih potreba za razliku od drugih biljnih vrsta koje uglavnom nemamo dovoljno ili uopće nemamo kukuruz, suncokret ili šećerna repa. Iz Ministarstva poljoprivrede u 2017. godini napominju da iako trenutno na razini EU pa tako ni u Hrvatskoj ne postoji propis koji definira uvjete korištenja navoda bez GMO na hrani. Neke države članice imaju dobrovoljne sustava označavanja i certifikacijska tijela koja to prate. Tako resorna ministarstva potvrđuju da Vindijina KOKA primjerice posjeduje GMO free certifikat austrijskog certifikacijskog tijela od 2015. godine, a sam proces dobivanja certifikata počeo je još 2013. godine. Uz meso certifikat je dobila i KOKA-ina tvornica stočne hrane. Također moramo i napomenuti i slažemo se da kukci, vjetar, voda ne poznaju granice i da zemlje u okruženju također trebaju biti GMO free zemlje. Međutim u lipnju prošle godine EU je dozvolila ulaz GMO soje na naše zajedničko europsko tržište. Pitamo se ne baca li to sumnju da GMO free zemlje nismo i da kakva je korisnost potpisivanja deklaracije, ako se same korisnice neće pridržavati. Smatramo da ovo pitanje već dugi niz godina razvlači kroz različite rasprave, te da bi bilo dobro da se jednom privede i kraju ta cjelokupna rasprava. Stoga ćemo ovu deklaraciju podržati, jer vjerujemo da će usmjeriti same poteškoće u jednom boljem smjeru.

Poštovani predsjedavajući, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Evo na kraju jednog vrlo dinamičnog, interesantnog dana došli smo do točke na koju i rijetke su točke kada smo svi suglasni. Ova je jedna od njih i upravo zbog rečenice da je Hrvatska zemlja slobodna od GMO a takva želimo da ostane u budućnosti želim istaknuti zahvalu na trudu poštovanoj predsjednici Odbora za poljoprivredu Petir i ponovit ću njezine riječi da je Hrvatska mala zemlja sa relativno dobro očuvanim okolišem, da smo mali zagađivači i u regionalnom i u globalnom smislu i više od polovice naših teritorija zaštićeno je u različitim kategorijama zaštite prirode. Jadran je najčišće more na Mediteranu, a naši poljoprivrednici još uvijek proizvode hranu na tradicionalan način. Genetski modificirani organizmi mogu se definirati kao organizmi u kojima je njihov genetski potencijal odnosno DNK primijenjen na način koji se u prirodi ne događa. Ova tehnologija je još se naziva kao genska tehnologija rekonbinirana DNK tehnologija ili genetski inženjering. Ona omogućava prijenos određenih gena sa jednog organizma na drugi, čak i među jako različitim vrstama organizma. Takve metode u svijetu se koriste za proizvodnju GMO bilja koje se ondje uzgajaju za ljudsku prehranu. Treba istaknuti da Hrvatska ima vrlo restriktivne zakonske propise o GMO prema svima koji svi proizvodi u trgovini koji sadrže genetski modificirane sastojke u udjelu većem od 0,9% moraju biti označeni kao GMO. Nadalje u našoj zemlji nije odobren uzgoj ni jedne GMO kulture čak ni na ograničenom području. Nisu poznate prednosti GMO hrane pa njezina pojava na tržištu pomalo upitan događaj. Obećanja o višim prinosima smanjuje u upotrebi agrokemikalija i boljim nutritivnim vrijednostima proizvoda su neostvarene, a genska kontaminacija susjednog polja nije spriječena. S druge strane bez obzira na uspjeh ili neuspjeh GMO projekta potrošači moraju imati pravo na izbor jasne deklaracije i na potpunu informaciju. Usvojena deklaracija pokriva Mađarsku, Sloveniju, Austriju, Italiju i Hrvatsku kao zemlje slobodne od GMO-a. Ovom deklaracijom uz potrebu promoviranja i brendiranja Republike Hrvatske kao zemlje domaće i kvalitetne hrane usmjerene prema eko proizvodnji, prema eko poljoprivrednoj proizvodnji i uzgoju genetski nemodificiranih proizvoda pozivaju se dakako nadležna tijela da jasnije deklariraju GMO free proizvoda, jačaju službene kontrole, jačaju laboratorije i naravno da se što bolje ukazuje na važnost poticanja različitih oblika financiranja projekata usmjerenih na ekološki osjetljive i ekološke poljoprivredne proizvode. Nemojmo zaboraviti na još jednu vrlo važnu informaciju i važnost ove inicijative, a to je već istaknuta činjenica da Europska komisija daje odobrenja za neke GMO proizvode za korištenje unutar EU unatoč protivljenju Europskog parlamenta i odluci Europskog suda, pa je zbog toga važno učvrstiti opredjeljenje Hrvatske kao zemlje slobodne od GMO. Kako ekološki uzgoj isključuje uporabu GMO-a deklaracijom se otvara prostor za jačanje ekološke proizvodnje u Hrvatskoj, a ovdje je posebno važno poticati različite oblike financiranja projekata usmjerenih na okolišno osjetljive i ekološko poljoprivredne proizvode i ekološku poljoprivrednu proizvodnju.

Državni tajniče, zastupnice i zastupnici. Svima koji su uzeli udjela u ovoj raspravi nedvosmisleno izrazili podršku usvajanju Deklaracije o području Alpe-Adrija-Dunav i slobodne od GMO-a od srca zahvaljujem. Ova podrška je vjetar u leđa i nama Odboru za poljoprivredu kao i prijedlozi koje ste iznijeli da još predanije radimo na očuvanju interesa hrvatske poljoprivrede, hrvatskog sela i naše bogate bioraznolikosti. Sve ono što je izrečeno smo zabilježili i spremni smo s vama raditi na inicijativama i prijedlozima koje ste iznijeli. Htjela bih zaključno reći da se nadam da će i drugi kolege koji nisu mogli prisustvovati u ovoj kasnoj raspravi i kod glasovanja iskazati svoju nedvosmislenu podršku. Zahvaljujem Vladi RH koja je također dala podršku i pozitivno mišljenje. I evo možda izreći nešto što se odnosi na čovjeka koji više nije među nama, nedavno je preminuo prof. Marijan Jošt koji je bio poznati profesor sa Visokog gospodarskog učilišta u Križevicima, opljemenjivač bilja ikoji je velik dio svog života posvetio ustvari borbi protiv GMO-a i oplemenjivanju domaće hrvatske pšenice.

S ovim smo iscrpili raspravu, zaključujem raspravu glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.